Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani, malo nas je ostalo nakon ove pauze. Dakle, novi je Zakon o elektroničkim medijima. Čuli smo zašto je potreban. Radi toga što je važeći donesen još 2009. godine, zastario, trebalo ga je uskladiti sa razvojem tehnologija novih medija i sl. i hrvatsko zakonodavstvo je trebalo uskladiti sa europskim zakonodavstvom odnosno europskom direktivom koja se odnosi na audiovizualne medijske usluge. Ja ću ovdje o nekoliko članaka govoriti o famoznom članku 93. odnosno stavku 3., o članku 16. i 25. Članak 93. evo već smo dosta o tome čuli odnosno najspornijem njegovom stavku koji kaže: „Pružatelj elektroničke publikacije odgovoran je za cjelokupni sadržaj objavljen na elektroničkoj publikaciji uključujući i sadržaj koji generiraju korisnici.“ Dakle, famozna odredba koja se tiče komentara čitatelja, rak rana svih portala, rekli bi rasadnik govora mržnje, širenja laži. Govor mržnje u svakom slučaju treba suzbijati. Međutim, problem je što on nije dovoljno precizno definiran te je potrebno pronaći i ravnotežu između suzbijanja govora mržnje i slobode izražavanja. Za medijske slobode i općenito za slobodu izražavanja jako je loše da se zakonom izrijekom propisuje da su nakladnici općenito a priori odgovorni za cjelokupni sadržaj koji generiraju korisnici. Činjenica je da je nemoguće u realnom vremenu kontrolirati sve sadržaje koje objave korisnici. Upravo zato i postoje već sada mehanizmi prijave nedozvoljenog sadržaja po kojima mediji već sada postupaju. Postoji mogućnost po ovom zakonu da neki internetski medij bude kažnjen evo kazne su od 100 tisuća do milijun kuna kazne zbog komentara ispod nekog članka. To bi naravno ruiniralo niz news portala, online medija koji sigurno ne mogu platiti takvu kaznu. Tako se ono kada se govorilo o cenzuri zapravo se mislilo na ovo da se kroz pomoću ovih kazni zbog komentara i članaka na neki način se misli da se otvara mogućnost i cenzure. Ministrica je malo prije spomenula ako je komentar pod vlastitim imenom vjerojatno ćete vi odgovarati sami, ako ne nakladnik. Međutim, iz ovako definiranog članka i posebno ove odredbe nije sasvim jasno. Odgovornost nakladnika za komentare u određenim slučajevima postojala je i do sada, a odluke o tome donijeli su već Europski sud za ljudska prava i naš Ustavni sud. Međutim, oba suda utvrdili su da takva odgovornost nakladnika postoji ako su ispunjeni određeni uvjeti, a ne uvijek i neovisno o bilo kakvim okolnostima. Zakon o elektroničkim medijima ovakvom formulacijom ide protiv odluka i Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda. Nejasno je ostavljeno, možda ne znam možda i namjerno dakle za kakvu vrstu sadržaja korisnika je nakladnik odgovoran kao i u kojem trenutku on postaje odgovoran. Je li odgovoran odmah? Je li odgovoran samim trenutkom jel' kad treća osoba objavi komentar ili nakon 24 sata, 5 dana, tjedan, mjesec? Je li odgovoran i kada neki korisnik objavi činjeničnu tvrdnju ili potencijalno uvredljivo mišljenje o nekoj trećoj osobi? Je li nakladnik dužan tada nakon što sazna za sadržaj takvog komentara ulaziti u ispitivanje točnosti te tvrdnje i utemeljenosti nekog mišljenja ili je dužan automatski brisati svaki komentar koji netko može protumačiti kao štetan? Kažem ovako kako je definirano ovaj članak to nije jasno i ovako sročen podložan je zaista velikim manipulacijama. Dakle, gdje i kada počinje odgovornost izdavača? Vidimo je li kada se objavi neka afera ispod teksta se pojave komentari o još nekim dodatnim aferama tih ljudi, dakle je li nakladnik dužan provjeriti svaki takav komentar, maknuti komentar pa ga onda vratiti nakon što provjeri itd. jel' Posebno kako reagirati odjednom kada se pojavi 200 komentara jel' bi trebala cijela vojska nekih administratora? Znam da postoje razna rješenja. Imate danas i umjetnu inteligenciju koja može pomoći u tome. Ako ne danas, pomoći će za koju godinu još i bolje itd. Međutim, mediji evo vrlo često ne znaju ni kada je neki komentar objavljen. Na nekim tekstovima rekla sam ima par stotina i više komentara. Ili recimo u politički važnim trenucima tipa izbori kada neke stranke naročito velike angažiraju tzv. svoj Internet vojske koje šire laži po komentarima trolaju. Čak evo i HDZ-e ima čak jednu presudu kada je Internet brigada tzv. HDZ-ova osuđena za utaju poreza na isplate za marketinške usluge koje su odradili za HDZ-e u kampanji za parlamentarne izbore 2015. godine. Izgledno je dakle da će ova odredba biti korištena u svrhu financijskog kažnjavanja medija iako medij taj sadržaj nije objavio i vrlo izvjesno ne zna da je objavljen. Ne radi se samo o izglednom izricanju vrlo visokih prekršajnih novčanih kazni, nego i o tome da će različite osobe tu odredbu moći koristiti i u parničnim postupcima protiv nakladnika kao temelj za isplatu naknadu štete. Posljedica će izgledno biti i da će nakladnici naprosto dakle morati ukinuti komentare što je loše za slobodu izražavanja. Ukinut će se dakle mogućnost ljudima da sudjeluju u raspravi o nekoj društvenoj važnoj temi jer država zapravo nije sposobna naći način da sankcionira odgovorne pojedince. Dakle, ako se država želi ozbiljno baviti problemom suzbijanja govora mržnje a to je navedeno kao razlog uvođenja ove odredbe, treba pronaći način da govor mržnje regulira na način koji će omogućiti procesuiranje samih počinitelja, što u ovom trenutku nije slučaj. Sada u čl. 16. koji definira način na koji će mediji izvještavati o pojedinim temama. Dakle ovaj članak na neki način zadire u način odnosno teži propisati što se smatra nedopuštenim odnosno zabranjenim dakle, zakon može propisati ali ne više od toga, posebno ne ulaziti u neka pitanja uredničke politike. Prijedlogom zakona propisano je ovdje dakle kako mediji moraju udovoljiti kriterijima da jednako zastupaju različite pristupe i mišljenja, da vijesti moraju biti nepristrane a komentari moraju biti lako prepoznatljivi. Za nepoštivanje tih načela, opet su propisane ozbiljne novčane kazne iako je zapravo nezamislivo da redakcijama bilo tko objašnjava na koji način će pristupiti određenoj temi, već smo ovdje čuli, zašto ne bi postojali mediji koji imaju pravo biti pristrani u određenoj temi, imati stav koji netko može smatrati pristranim, imaju pravo i zauzeti određenu stranu u odnosu na neki događaj, posebno kad se radi i o javnim politikama. isto tako, problem zaštite dostojanstva političara, sporna i nejasna odredba kojom se eksplicitno zabranjuje u medijskim prilozima vrijeđati dostojanstvo čovjeka. Tu govorimo o nekakvim kritičkim prilozima kojima se kritizira ili problematizira postupanje npr. nekog od nas političara, dužnosnika, u nekakvu aferu u koju je uključen, drugi nekakvi događaji od javnog interesa, dakle dopušteno je i našim zakonima, međunarodnim zakonima da zapravo zaštita dostojanstva nije apsolutno pravo nego je podložno ograničenjima. Dakle, iako je ova odredba protivna i našim zakonima i praksi najviših sudova, članak ovaj zakona Vijeću za elektroničke medije daje ovlast da donese odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije ili dopuštenja pružatelju medijskih usluga ako utvrdi da je povrijedio ovu odredbu. Dakle, ovim zakonom ako ga ovako na ovaj način usvojimo, ako ovaj, pogotovo ovaj čl. 93. ne definiramo jasnije, podložan je velikim manipulacijama i zapravo ćemo umjesto da smo spriječili govor mržnje koji će se sa elektroničkih medija preseliti na društvene mreže, zapravo smo uskratili ljude za komentare i slobodu izražavanja.

Kratko bi se referirala na neke od iznesenih teza, jednostavno da ne ostane u javnom prostoru, da na to nismo odgovorili. Vezano uz 93., zaista ne vidim kako bi itko mogao protumačiti da se u tom zakonu bi se sankcioniralo uvredljivo mišljenje ili iznošenje nekih afera, dakle vrlo jasno je propisano što se tim člankom želi sankcionirati, ponovit ću opet pitanje kršenja Kaznenog zakona i Zakona o sprječavanju diskriminacije. I ne znam kako iznosite da bi se tu dogodila neka naknada štete jer ovo su djela sukladno Kaznenom zakonu a ne građansko-pravni ili neki prekršajni postupak, dakle tu odluku može donijet samo sud a znamo što je na raspolaganju kad se govori o Kaznenom zakonu. Ne bih se složila kad se kaže da država nije sposobna sankcionirati govor mržnje pa država poseže za zakonskim rješenjima. Govor mržnje nije nešto što može se sankcionirati samo bilokakvim odredbama bilokojeg zakona, bilo iz domene medijskog zakonodavstva, ovaj je zakon još možda i među zadnjima u redu bilo kaznenim ili prekršajnim što su drugi dijelovi javnog sustava. Adresiranje problema govora mržnje uključuje i sankcije ali i medijsku pismenost i ulaganju u obrazovanje i to je funkcija svih, a to je funkcija i nas koji smo javne osobe i obrazovnog sustava i svih koji nastupaju u javnosti, pa tome moraju doprinijeti i mediji, dakle ne bi se složila sa tezom da neka imaginarna država nije u stanju to sankcionirati pa se zato to na ovaj način propisuje. Što e tiče čl. 16., za čl. 16. nisu predviđene kazne, dakle pročitajte, niti prekršajne odredbe, pročitajte zadnji dio zakona, dakle za čl. 16. nema nikakvih kazni, tu se govori samo o načelima. I dakle to su neka temeljna, čl. 15. i 16. neka temeljna načela i postulati, otvoreni smo, rekli smo to i u javnoj raspravi, ako ćemo tražiti neke bolje izričaje ali mislim da ne bi bilo dobro da jedan važan medijski zakon ostane bez bilokakvih načela i da zaista bude samo tehničko propisivane o udjelima oglašavanja ili nekih drugih tema. Vezano uz čl. 25. i odredbu o vrijeđanju dostojanstva čovjeka, dakle ja bih istaknula da u Saboru kad se raspravlja o članovima Vijeća za elektroničke medije, biraju se osobe s iskustvom, stručnjaci, bilo pravnici, bilo medijski stručnjaci i ne mislim da je, da treba razmišljati na način da bi oni sankcionirali, npr. rekli ste, neke koji kritiziraju političare, to nije intencija ovog članka, jasno je što je intencija ovog članka, vrijeđati dostojanstvo čovjeka, bilo kojeg pojedinca, bilo kojeg građanina, mi političari smo sigurno zadnji na redu i mi smo oni koji sasvim sigurno najviše toga možemo i trebamo po funkciji ili po tome s čime se bavimo, izdržati, ali pitanje vrijeđanja dostojanstva čovjeka neki je dosegnuti standard, ta odredba je svo ovo vrijeme bila u zakonu, nikad nije bila zloupotrebljavana, nikad dosad nije bila propitivana i mislim da bi trebala ostati i da ne bismo smjeli izbrisati odredbu koja poziva da se ne vrijeđa dostojanstvo čovjeka. Zahvaljujem. Ja ću ponovo problematizirati ovaj čl. 93, tu odredbu 3, kažem da je, kad čitate ovaj st. 3 u kojem kaže, je li, da je pružatelj publikacije odgovoran za cjelokupni sadržaj i sadržaj koji generiraju korisnici, ne piše sadržaj koji generiraju korisnici, a koji je, koji spada po ovo sve, govor mržnje, je li tako? Ono, kako bi rekla, znači na ovo se može pozivati netko u bilo kojem slučaju kad mu se nekakav komentar, ili je fake news ili mu se ne sviđa ili tako kaže, okej, vlasnik portala je odgovoran i uputi tužbu ili primjedbu na vlasnika portala, je li? Dakle tu piše nakladnik, ne kaže se je li to vlasnik ili urednik, a Zakon o medijima propisuje odgovornost za cjelokupni sadržaj medija, dakle tu je nešto što izvire iz Zakona o medijima i što nije novina ovog zakona i ne odnosi se, to treba stavke čitati slijedom koji jesu, dakle u st. 2 je točno pripisano na što bi se odnosila sankcija, pogotovo zato jer je za taj članak st. 2 propisane su moguće izricanje kazni. Tako da ovaj, ovu činjenicu da se poziva na cjeloviti sadržaj publikacije, treba čitati komplementarno sa odgovornošću za cjelokupni sadržaj bilo kojeg medija. Sljedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Goran Ivanović.

Nije nas ostalo puno, no imamo što reći o zakonu koji je vrlo, vrlo bitan, ne samo za medijske kuće nego je vrlo bitan i za građane RH. Možda par statističkih podataka prije nego što išta kažem, na području RH uz HRT danas djeluje 26 televizijskih nakladnika koji emitiraju 29 programa, 138 radijskih nakladnika koji emitiraju 149 programa, dok je broj pružatelja elektroničkih publikacija 276 sa 336 elektroničke publikacije. Također, djeluje i 59 pružatelja medijskih usluga koje emitiraju putem satelita, kabela i interneta s 96 programa te 12 pružatelja usluga na zahtjev sa 14 usluga. Znači vrlo puno medijskog djelovanja na prostoru RH što je zasigurno dobro, ako to usporedimo sa nečim što je bilo prije 15-tak, 20 ili 30 godina, mislim da je Hrvatska itekako, kada su u pitanju mediji, apsolutno neovisna u tom smislu. Ono što je bitno za početak isto tako reći, Zakon o elektroničkim medijima je usvojen 2009. g. te se od tada nije značajno mijenjao, dok se sve drugo itekako u prostoru promijenilo. Moram reći da me bilo iskreno strah, kad sam slušao nekakve rasprave pojedinih zastupnika ovdje u HS-u kao da HDZ sprema nekakvu specijalnu policiju koja će hapsiti i batinati novinare jer pišu protiv HDZ-a, pišu protiv političara. To nije dobro. Ne možemo slati takve poruke, nigdje to, tko je pročitao zakon od prvog do zadnjeg članka, zasigurno nije našao i jedno slovo koje ukazuje na ovo o čemu su neki zastupnici, i ja bi rekao vrlo svjesno pričali i naravno, htjeli nanijeti štetu i predlagatelju zakona i ministrici, pa i svima nama koji imamo ponešto reći i mislim da ide u prilog i građanima RH, a ide i također, u prilog medijskim kućama. Nekoliko je članaka o kojima se ovdje vodila žučna rasprava i ministrica je stvarno više puta ponovila i dobro je da je to učinila svaki puta jer ako se 2 ili 3 puta izgovori neka laž i na nju se ne reagira, onda se o tome stvori mit da je to apsolutno istina. Evo, ja ću probati nekoliko članaka za koje smatram da su vrlo, vrlo bitni za medijske kuće. Dosta je govora o tome kako javna poduzeća, ministarstva, dio svog, odnosno dio našeg javnog novca uglavnom troše na velike medijske kuće, poput HRT-a i ostale dvije komercijalne televizije na prostoru RH. Ovim novim zakonom kaže se da 15% tih sredstava nisu mala, moraju biti transferirana prema onima malima. Znači malim radijskim postajama, malim platformama, malim i regionalnim televizijama što će njima itekako dobro doći jer budimo iskreni danas imati radio, imati televiziju nije ni malo jednostavno. To su vrlo skupe igračke koje imaju svoju cijenu. Također je puno galame i vike kako lokalni šerifi uvijek namještaju nekakve priče, pa uglavnom dodjeljuju nekakvim svojim poznanicima, simpatizerima prostor odnosno plaćaju im prostor za oglašavanje. I ovaj zakon jasno kaže da sve što želi lokalna, područna samouprava objaviti mora staviti na javni natječaj. I mislim da tu moramo poticati da u ovom zakonu to jasno piše. Svi se zalažemo da imamo više hrvatskog u Hrvatskoj, pa tako od trgovačkih lanaca tražimo da prodajemo domaće proizvode u tim trgovačkim lancima. Ovim zakonom se kaže, da 5% prihoda jedne televizije sasvim svejedno RTL-a, NOVA-e, 5% toga prihoda mora ići neovisnim hrvatskim producentima. Pa zar to nije dobro? Znači naša produkcija će imati prilike da živi i preživi, a njima to neće posebno nanijeti nikakvu štetu. Na kraju krajeva to oni rade u nekim drugim zemljama i uopće nemaju problema s tim da tih 5% odvoje, a ovdje se traži da se da i rok odgode od dvije godine pa da se onda polako uvodi ta cijela priča. Mislim da se rasprava povela o nečemu što možda izaziva nekakav prijepor. Ali u biti kad se iščita suvislo, jasno i razumno taj članak 93. po ničemu ne govori o onome o čemu su ovdje mnogi zastupnici govorili. Ovdje se spominjao Facebook koji nema veze, Twitter koji nema veze sa ovim zakonom i nije dobro plašiti ljude na ovaj način kako su to pojedini zastupnici htjeli učiniti. Puno je bilo prijepora u zadnjih 5, 10 i 15 godina. Ovaj zakon sada kaže da se mora jasno istaknuti vlasnička struktura, da moramo znati tko su ljudi, korporacije ili bilo što drugo što stoji iza svih elektronskih medija i mislim da je to i više nego dobro. Ja bih rekao da je to jedna velika gradacija i uspjeh ovog zakona. Ministrica je nekoliko puta naglasila, a i mi smo ta na Odboru za medije prošli. Ovo je prvo čitanje zakona i mislim da je ovo osluškivanje bila i saborskih zastupnika i zainteresirane hrvatske javnosti i da će vjerojatno jedan dio ovih primjedbi koje su iznesene ovdje i u Hrvatskom saboru i općenito u javnoj raspravi biti implementirane u zakon koji će biti ovdje u drugom čitanju i kao takvi vjerojatno biti prihvaćene. Ono što me nekada brine, a imao sam prilike to vidjeti da pojedine institucije koje se predstavljaju za vertikalu kada je u pitanju medijska promidžba, općenito kada su u pitanju mediji, novinarstvo, struka prvo kažu jedno, a onda vrlo brzo povuku to pa kažu da to možda baš i nije najbolje i da to nije dobro. Vjerujem u skupinu koja je radila na izradi ovog zakona, da želi napraviti najbolje i ono što možda za kraj evo želim apostrofirati ministarstvo priprema Zakon o medijima. Priprema se cijeli zakon koji će govoriti o medijima, koji će također biti dio rasprave ovdje u Hrvatskom saboru. I siguran sam da u Hrvatskoj ni jednim zakonom, ni ovim Zakonom o elektroničkim medijima, ni novim Zakonom o medijima se neće smanjiti bilo kakva sloboda. Ja ne znam koji bi to političar bio u stanju napraviti zakon koji će zabraniti novinarima da govore, da mora postojati određena odgovornost apsolutno da. Da ne smijemo poticati i podržavati govor mržnje apsolutno da. Kako će se to riješiti zakonskim odredbama traže se rješenja. Mislim da ona najbolja koja su u Europi već primijenjena će biti primijenjena i ovdje. I stoga sam siguran da ćemo na kraju imati i dobar Zakon o elektroničkim medijima i na kraju krajeva novi Zakon o medijima. I evo još jednom želim apostrofirati da mi kao politika koja ovog trenutka ima odgovornost za upravljanje Hrvatskom državom, a to je Hrvatska demokratska zajednica ni u primisli nema ono o čemu su mnogi saborski zastupnici ovdje govorili prije svega da bi nam nanijeli političku štetu.

Fraza da struka treba imati glavnu riječ. To je dakako dobar princip u smislu da nam struka treba prezentirati stanje stvari, uputiti nas na ono što je doista bitno. Međutim, struka je samo jedna polovica pisanja dobrih zakona. Osim struke potrebna je i politika. Političarke i političari su tu da činjenice interpretiraju i na temelju njih donose odluke o tome u kakvom i u kojem smjeru će zakoni ići, na koji način će uređivati problem. Ako mi dozvolite da se malo našalim u ovaj kasni sat i parafraziram Kanta rekao bih da u tom kontekstu politika bez struke slijepa, a struka bez politike prazna. Večeras sam imao prilike čuti više nego dovoljno argumenata u korist ove moje teze. Jedna od centralnih tema večeras bio je govor mržnje, dakle jedan jezični fenomen. Igrom slučaja budući da sam lingvist, a lingvistika je znanost o jeziku ukoliko ima onih koji to ne znaju, koji je izabran u ovaj Sabor to me stavlja u poziciju da o ovoj temi mogu govoriti i iz pozicije struke i iz pozicije politike. Budite bez brige cijenjene kolegice i kolege, ova rasprava neće biti predavanje iz lingvistike. Ipak kao lingvist osjećam obavezu ovoj raspravi doprinijeti tako što ću nadam se raščistiti neke nedoumice oko toga što govor mržnje jest i koja su neka njegova bitna obilježja. Kroz raspravu koja nije baš u svakome trenutku bila ni argumentirana, ni smislena pojavile su se dvije političke pozicije. Jedan manji dio kolega smatra da bi sloboda govora trebala biti apsolutna, pa onda govor mržnje ni ne treba sankcionirati. Većina kolega i kolegica, a tu ubrajam i sebe smatra da sloboda govora nije sloboda govora mržnje. I prijedlog zakona o kojemu raspravljamo odražava ovaj potonji stav. Prije svega morate znati da jezik i govor ne postoji u nekom zrakopraznom prostoru, virtualnom i odvojenom od zbilje u kojoj živimo. Kada progovaramo to činimo s ciljem djelovanja. Naše riječi mogu biti, mogu nešto konstatirati pa možemo provjeriti je li nešto istinito ili nije, a mogu biti i djelovanje koje ima vrlo stvarne efekte i posljedice. Evo jedne moguće definicije. Govor mržnje je govorni čin čija je svrha i smisao da se neku skupinu ili pojedinca dehumanizira i na taj način učini legitimnom metom nasilja. Ima i drugih elemenata koji su bitni. Ja ću nabrojati samo neke od njih. Bitno je tko govori i koliko moći ima. Narodski rečeno nije važno samo što se kaže nego i tko kaže. Bitan je i kontekst kao i namjera govornika. Večeras smo malo govorili i o važnosti razlikovanja satire i govora mržnje, pa ovo neću posebno argumentirati. Bitna je i sama poruka. Ona može biti sadržana u riječima izgovorenim ili napisanim, a može biti sadržana i u nekoj drugoj vrsti znaka, na primjer u oznakama nacističkih vojnih postrojbi ili u oznakama njihovih kvislinških saveznika koje su redovit predmet javnih rasprava u Hrvatskoj. Moguće su i drugačije definicije govora mržnje dakako. Od znanosti ne treba očekivati apsolutne istine, jer znanost se njima ionako ne bavi time se bave religije. Znanost nam može ponuditi opis fenomena i njegovih efekata temeljene na opažanju i provjerenim znanstvenim metodama. Govor mržnje treba regulirati jer je štetan za društvo, grupe i pojedince. Tamo su efekti govora mržnje jako dobro dokumentirani. Mislim da smo za suzbijanje govora mržnje odgovorni svi, pa tako i nakladnici. Ako netko na moju kuću napiše ubi Srbina ja nisam odgovoran za taj čin, ali ako ne uklonim takvu poruku postajem suodgovoran. Ne mislim da nam je potreban bataljun lingvistica i lingvista dobro potkovanih u teoriji govornih činova da bismo donijeli ovaj zakon. Nadam se da će vam za razumijevanje biti dovoljno i ovo što sam izložio u ovoj raspravi. Ako ne bude vrlo rado ću dati detaljnija objašnjenja. Međutim, kolegica Benčić govorila je o praksi Europskog suda. I to nam može poslužiti kao neka vrsta vodiča. Na samome kraju jedan … [[Govornik se ne razumije.]] Iskustvo života u Hrvatskoj uči nas da nema zakona koji se ne mogu prekršiti. Smatram vrlo opravdanima strahove o cenzuri kao i strahove nakladnika o tome da bi ovaj zakon mogao biti zloupotrijebljen ako ne budu poslušni vlasti, bilo kojoj. Zato im država treba pomoći da ovaj zakon implementiraju.

Uvaženi kolega Glavaševići, mislim da je korisno da razgovaramo iz perspektive lingvistike pogotovo sociolingvistike jer se doista svi borimo sa terminom govora mržnje i stoga što uopće mržnja danas jest i može li se koristiti kao nekakav ideološki pendrek. Pa me zanima da se vratite na ovaj dio koji ste tek dotaknuli, a koji se u Njemačkoj pokazao kao najveći problem kada se tada doduše radilo o društvenim mrežama i pokušaju eliminiranja govora mržnje, a to je odnos satire i govora mržnje. Može li se uopće razgovarati u okvirima nekog normativa o govoru mržnje koji je dekontekstualiziran i hoćemo li mi takvim postupanjem ako stavimo isključivi naglasak na eliminaciju govora mržnje izgubiti i različite razine humora iz javnog prostora?

Rekao bih ovako. Naravno da nije moguće dekontekstualizirati govor mržnje, on pripada nekom kontekstu. Mislim da ovdje govorimo o tome, mislim svaki put kad nešto reguliramo dio nečega se mora izgubiti. Ali pitanje je zapravo da li nam je o.k. da izgubimo nešto što možda i nije puno da bismo dobili sigurnost građanki i građana da bismo dobili uređeniju državu od one koju sad trenutno imamo. I htio sam još reći da treba razgovarati sa nakladnicima i da se s njima ministrica i ministarstvo moraju dogovoriti što bi im bilo potrebno prije svega da se zaštite od zloupotrebe od strane države, ali da se i njima olakša ono što mi njima želimo postaviti kao očekivanje.

Vi ste krenuli temu o kojoj zapravo cijelo vrijeme se vodi rasprava na ovaj ili onaj način, a to je govor mržnje. I onaj jedna osjetljiva linija i tanka linija koju kad prekoračite ili ju malo drugačije tumačite, može otići sve zajedno ukrivo. Ali ono što je suština svega, za koga mi pišemo zakone? Zbog toga da bi mi sad tu u sabornici u kasne večernje sate raspravljali ili pišemo sa željom da budemo bolji, da budemo uspješniji, da ljudi koji ga moraju primjenjivati, da im bude jednostavnije, da im ne kompliciramo život, ja imam osjećaj, često, kad se vode rasprave, kao da se namjerno rade stvari da se nekom komplicira život, a onaj na kog će se primjenjivati, on je najmanje važan, njega uopće ne pitamo, on je tamo negdje pa kad bude, bit će.

Da, naravno da zakone pišemo za građanke i građane RH. Oni su nas izabrali, oni su nam povjerili mandat i u naše su ruke stavili povjerenje da činimo za njih. Treba svakako podcrtati ovu posljednju poruku koju ste i vi dali na kraju krajeva i koju bih još jednom ministrici htio onako ponoviti, a to je da se stvarno mora razgovarati. Iz dva razloga, zato što strahovi o cenzuri i strahovi o zloupotrebi od strane države, ja mislim da ih ne treba, da ne treba na njih odmahnuti rukom. Kažem, iskustvo života u Hrvatskoj nas tome uči. A i ne samo u Hrvatskoj, toga je bilo i drugdje, i mislim da je doprinos svih u ovoj raspravi ili barem većine ljudi u ovoj raspravio bio bona fide i da i ovakvi komentaru su vrlo važni, ali to ne znači da ne trebalo regulirati ovaj fenomen. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovane zastupnice Anke Mrak-Taritaš. Izvolite.

Apsolutno nam je sad već jasno da glavno pitanje koje se razvilo u ovoj raspravi oko ovog zakona je ono o odnosu nakladnika, cenzure, zaštite građana i nekih temeljnih vrijednosti preko kojih ne bismo trebali prelaziti. Obzirom da sam ja predsjednica stranke koja se zove Građansko-liberalni savez, dakle u svom imenu ima liberalno, svakako imamo potrebu, bez obzira u koje kasne večernje sate bih došla na red, nešto reći o ovoj temi i reći ću odmah. Zaista, govor mržnje, klevetanje, lažne optužbe, rasizam, šovinizam, homofobija, ništa od toga nisu stvari na koje bi smjeli ili trebali zažmiriti. Internet je danas postao najveća platforma ostvarivanja prava na slobodni govor za ljude diljem svijeta i u tome naravno, ima govora koji ne bi ne trebao biti toleriran niti je dio društva slobodnih građana. Posebno se taj problem pojačava zbog toga što su komentari najčešće anonimni ili pod pseudonimima. Imate uvijek slučaj dakle kad se bavite politikom, uvijek imate slučaj da netko vas hvali, ima jako puno onih koji imaju vam reći što o vama misle i uvijek ti hrabri dječaci koji imaju potrebu reći što o vama misle, nikad se ne potpišu svojim imenom i prezimenom nego uvijek su to nekakvi lažni profili i onda su oni jako hrabri iza tih lažnih profila, ali kad bi se potpisali imenom i prezimenom, malo manje su hrabri i pronaći pravi balans nije lako. I ne mislim da postoji čarobni štapić, ali ono što je sigurno da ograničenje treba biti utemeljeno u zakonu, mora biti takovo, nemojmo to nikad zaboraviti, se postiže cilj koji je legitiman i takovo da je najmanje moguće agresivno, dakle neka vrsta testa razvijenosti. Da je lako, nije jer da je lako onda bi mi tu imali i aklamaciju i rekli da je ovo baš nešto jako dobro. Dosta rasprave je već vođeno i ja zaista ću ponoviti, a to je vezano uz članak, famozni čl. 93 koji propisuje da je pružatelj elektroničke publikacije odgovoran za cjelokupni sadržaj objavljen na elektroničkoj publikaciji, uključujući i sadržaj koji generiraju korisnici. To znači da je u komentarima zabranjeno vrijeđati dostojanstvo čovjeka ili objavljivati osobito nemoralan i pornografski sadržaj. Tu su posebno dostojanstvo čovjeka i nemoralni sadržaj vrlo široki pojmovi pod koje se može podvesti pa gotovo sve, kako nekome bude odgovaralo. Isto kao i primjer odredba da je zabranjeno objavljivati sadržaj koji potiče ponašanje koje je štetno za zdravlje ili sigurnost. Budimo oprezni, vodimo računa o čemu je riječ. Nemojte da imamo pojmove pod koje možemo zaista biti svašta. Ono što je preciznije definirano da se ne smije objavljivati diskriminacija na temelju rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnosti ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi i zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. I sad dolazimo do kazne. O kaznama je zaista u nekoliko navrata bilo riječ. Uz dužno poštovanje, o tim kaznama odlučivat će prekršajni sudovi i sad je tu uvijek zanimljivo taj kapacitet prekršajnih sudova, ujednačenost sudske prakse je isto posebna tema, visina kazne. Bilo bi dobro da je predlagatelj u obrazloženju malo naveo već primjere koje imamo dao primjere kako je to do sad regulirano i što se to dešavalo bilo bi nam jednostavnije i jasnije o tome diskutirati. S druge strane zaista nekim stvarima nije mjesto u javnoj komunikaciji. Ja ću evo za kraj ubrzati i reći jedan konkretan primjer. Pravo komentiranja u sklopu elektroničkih publikacija mogu imati korisnici koji su kod pružatelja usluga se registrirali koristeći svoj postojeći e-građanin profil. Njihov identitet pri tome nije javno viljiv, ali u slučaju spora nakladnik treba znati o kome se radi. Tek ako to nije u stanju on odgovara sam.

No, idemo na sljedeću pojedinačnu raspravu poštovanog zastupnika Nine

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. Ovakvim Prijedlogom zakona metaforički rečeno mi topom gađamo vrapca. Ja sam iznio u govoru u ime Kluba statistiku iz 2019. Valjalo bi da ih nema nikako kako zločina iz mržnje, tako sankcioniranog presuđenog govora mržnje. Dakle, nikakvog razloga nema da se stvara ovako jaka cenzorska artiljerija za nešto što u Hrvatskoj nije snažno zastupljeno. Članak problematični o kojem sam govorio i kojeg smatram da je ministrica nekorektno interpretirala u replikama 93. ponavljam, ima 2 stavka. Jedan se odnosi na ono što svi dijelimo, a to su stvari koje stoje u Kaznenom zakonu i to Kazneni zakon i ovako i onako sankcionira. Lako je danas doći policija lako dođe do onoga tko je ostavio komentar koji izravno poziva na nasilje, na terorizam, ne znam spominjala se i pedofilija i slične grozne stvari. Međutim, stavak ponovit ću ga ponovo koji kaže: „Sukladno članku 14. ovoga Zakona poduzeti sve mjere kako bi onemogućio objavljivanje sadržaja koji potiče na nasilje i mržnju.“ otvara taj prostor arbitrarnosti, a kazna je velika. 100 tisuća do milijun kuna što za portal većinu portala znači gašenje, gotovo, finito i ništa se ne zabranjuje. Međutim, propisuje se kazna koja će se arbitrarno odrediti. Znači postoje ti neki hermeneutičari, interpretatori u Vijeću za elektroničke medije koji će točno znati odrediti gdje je granica govorna mržnje a gdje nije i ta kazna vjerojatno znači gašenje portala. Dakle, dozvoljeno je iznošenje mišljenja, ponovit ću još jednom, ali očito nema slobode egzistiranja portala nakon iznošenja mišljenja koje je mimo pravovjera dogme ili procjene ovog elektroničkog vijeća koje će biti i Vijeće za razlučivanje ljubavi od mržnje. Ovdje postoje još neke sporne stvari koje nisam stigao istaknuti u 10 minuta govora u ime kluba. Recimo jako je problematičan članak 51. kojim ovaj Zakon obvezuje komercijalne televizije da moraju kupovati sadržaj neovisnih produkcija. 10% programa mora biti sadržaj europskih neovisnih producenata, a 5% hrvatskih. Zašto? Jedna članica uprave jedne naše komercijalne televizije je rekla sljedeće: „Usvajanje ovih odredbi iz Zakona će se sigurno odraziti negativno na poslovanje naše televizije jer ćemo biti prisiljeni kupiti sadržaj koji sami možemo proizvesti za manje novca.“ To će ugroziti poslovanje svih komercijalnih televizija i vjerujemo da to pogoduje određenim interesnim skupinama. Mi recimo imamo već takvu situaciju, ja ne znam zašto kada budemo raspravljali od HTV-u zašto HTV-e pored svih svojih i novinara, i urednika, i studija i svega mora od vanjske produkcije kupovati nekakve talk show emisije koje su ispod razine onoga što HTV-e sam može proizvesti? A sada vidimo da se televizije komercijalne i obvezuju na takvo nešto što ruši fer tržišne odnose i slobodu poslovanja. Neke odredbe su potpuno apsurdne kao članak 25. koji kaže: „U audiovizualnim medijskim uslugama i radijskim programima te sadržajima elektroničkih publikacija nije dozvoljeno…“, pa između ostalog što nije dozvoljeno, „na bilo koji način poticati, promicati i veličati nasilje i kriminal.“ Je li Coopolain „Kum“ veličanje nasilja i kriminala? Hoćemo li zabraniti prikazivanje Kuma? Po ovom principu svaki se može interpretirati kao stiliziranje i prikazivanje privlačnim u estetskom smislu nasilja. Dakle, ovo su neke apsurdne stvari koje se mogu javljati u praksi, ovo je samo jedan primjer. Da bismo mi prihvatili ovaj Zakon potrebno je iz 4 članka izbaciti fluidni pojam rodnog identiteta. Potrebno je izbaciti i odredbu da je nakladnik odgovoran i za sadržaj koji kreiraju korisnici. Izbaciti ovaj stavak iz članka 93. arbitraran o poticanju na nasilje i mržnju. Izbaciti ovu obvezu komercijalnim televizijama koji sadržaj moraju kupovati 5 ili 10%, onda možemo tek razgovarati o prihvaćanju ovoga zakona. Prva je poštovanog zastupnika Grmoje. Kolega Raspudiću dok sam slušao kolegu Glavaševića malo prije čini mi se kao da slušam nekoga sa tvrde desnice. Dakle, on je zagovarao odricanje od sloboda za malo sigurnosti. Ono gotovo jedan militaran stil dakle kao kad ne znam određeni tvrdi desničari zagovaraju militarizaciju društva, pa odrecimo se određenih sloboda radi malo sigurnosti. Ja mislim da se slobode nikad ne trebamo odreći, posebno ne ovakvim zakonskim prijedlozima i evo u tom smislu pohvalio bi i vaš govor i ono što ste izrekli i ove zahtjeve koje imamo prema vladajućima, dakle da se ovi sporni članci izbace. Ja ne znam zašto se ide u ovakvim smjeru, to sam i sam u replici ministrici rekao, da jednostavno nema nikakvog razloga za ovako strog zakon. Da ne pristaju na ove stvari, da ne pristaju na ovu cenzorsku omču iako im se može učiniti u ovom trenutku da promoviraju nešto što je njima možda u redu, kao rodni identitet. Jer za 5 ili 10 g. može mainstream u Bruxellesu koji naši očito poslušno slučaju biti drugačiji a mi, složit ćemo se svi, to ne želimo. Poštujmo ljude kao slobodne odgovorne jedinke, Hrvati velikom većinom nisu mrzitelji građani Hrvatske, taj problem nije silno izražen kod nas, borimo se da ga svedemo na nulu iako vjerojatno taj optimistični scenarij nikad u praksi neće biti savršeno i bez govora mržnje, ali nemojmo pristajati na to da nam se na ovaj način uskraćuje sloboda govora i Poštovani kolega, evo teško je pratit zapravo ovu raspravu obzirom da se cijelo vrijeme, doslovno cijelo vrijeme s vaše strane dolazi određene činjenice i navodi koje jednostavno nisu točni, dakle navodi koji uopće ne pišu u ovom zakonu, dakle ovaj dio kad smo govorili o cenzuri i ovom članku 93. stavak 2. i 3. koji spominjete, mislim da smo to već razjasnili, neću taj dio ponavljat, međutim jedna druga stvar koju provlačite od početka rasprave, govorite o sankciji, prekršajnoj sankciji, dakle koja je propisana ovim zakonom i spominjete taj članak i navodite kaznu do milijun kuna. Dakle, pročitajte taj članak, to je čl. 97. stavak 1., dakle nigdje se ne navodi da je kazna za eventualnu povredu čl. 93., milijun kuna, apsolutno nigdje. Cijelu večer to ponavljate odnosno cijeli dan. Govori se 93., stavak 4., a on govori o upisu registar. Mogu možda razumjeti da imate poteškoće u praćenju rasprave kao što ste sami priznali ali nemojte me pozivati da ovo pročitam, ja sam ovo iščitao jako dobro i govorio sam o tome ministrici i na resornom odboru što će se dogoditi. Pročitat ću vam čl. 97., znači stavak 1. o novčanom kaznenom iznosu od 100 0000 do milijun kuna kaznit će se za prekršaje pravna osoba koja prema podstavku 1. ne udovoljava uvjetima među ostalim iz čl. 93. ovog zakona. A onda ide sve ono nabrojano uključujući i rodni identitet, uključujući i ovu arbitrarnu procjenu Vijeća za elektroničke medije oko toga što je poticanje na mržnju i nasilje a što nije. Dakle, budite bar toliko intelektualno pošteni da mi ne imputirate da govorim nešto čega nema, svaku svoju današnju tezu sam potkrijepio citatima, točnim člancima zakonima i brojevima. Evo sad ćemo prijeći na slijedeću raspravu, prije toga s obzirom da je sada pola 10 navečer, da imamo još negdje 20 pojedinačnih rasprava, da moramo raspraviti apsolutno još danas izbor, imenovanje i razrješenje i Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, ja bih predložio odnosno priopćio da ne idemo danas sa točkom br. 2, to je Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje koji je predložio Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a. To ćemo raspraviti sutra kao drugu točku, bilo bi, vi, posebno oporba je uvijek vrlo glasno komentirala da se njene točke stavljaju u kane noćne sate, nažalost, mi smo evo, potrošili cijeli dan, do pola 10, vjerojatno ćemo još ostati barem 2 sata ovdje, bilo bi bizarno i nekorektno prema oporbi ako hoćete, da mi stavimo u nekakvu ponoć, da počnemo o tome raspravljati, pa ćemo to prebaciti za sutra kao drugu točku, izbacit ćemo drugu točku, o njoj ćemo raspravljati slijedeći tjedan, a prva točka će ostati kakva je u prijedlogu koji ste dobili, dakle Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom EU-a za 2021. g. i onda ćemo kao drugu točku raspravljati ovo što smo trebali danas raspraviti kao drugu točku. Nadam se da se svi slažete s time. I naravno, glasovanje će biti u 12 sati a sjednica će početi isto malo kasnije, u 10 i 45, sutra radi komemoracije koju ćemo prethodno imati. Evo, sad se vratimo na naše pojedinačne rasprave kojih ima dosta prijavljenih pa će slijedeća biti poštovana zastupnica Andreja Marić, izvolite.

U ovom prijedlogu zakona ima dosta dobrih i transparentnih stvari o kojima se već govorilo, a ja bih svakako navela neke nedoumice i nedorečenosti koje su iskočile u ovoj javnoj raspravi. Kako sam rekla i u replici, stav je više sudionika javne rasprave, prvenstveno strukovnih udruga, da nije dobro da se prije ovog Zakona o elektroničkim medijima nije definirala medijska politika u smislu medijske strategije, da se nije donio novi Zakon o medijima. Vi ste meni ministrice odgovorili da Zakon o medijima ide u četvrtom kvartalu, a da je u sklopu nacionalne razvojne strategije spomenuta medijska strategija, evo ja sam si dala truda i obnovila materijale iz nacionalne razvojne strategije, tu stvarno je u sklopu 2,5 stranice navedeno samopoticanje razvoja kulture i medija, a ova nacionalni plan razvoja kulture tek čekamo. Pa evo čisto sugestija obzirom da je zaista bilo puno stavki koje evo sudionici traže moglo se onda odgovoriti na način kako ste mi odgovorili u replici, a ne da svugdje piše primljeno na znanje, primljeno na znanje, pa onda ispada zapravo da sve ono što su sudionici naveli se ne uvažava. U tom smislu je do mene došla i informacija i da su neki članovi HND-a zapravo istupili iz radne skupine u 11. mjesecu 2019., jer se upravo njihovi prijedlozi nisu uvažavali, a kao prijedlozi struke. U svakom slučaju treba povesti računa o očitim problemima medija i novinarstva, a problemi su da npr. u zadnjih nekoliko godina ostalo se bez 50% zaposlenih u medijima, da su radni uvjeti novinara sve teži, da ne spominjem dodatna otpuštanja koja se već događaju, a uvjetovana su Covid krizom. Stari problem je i ovisnost medija o političkim strukturama, a tu je i pritisak ekonomskih struktura pa je logično da javnost gubi povjerenje u medije jer se sve to reflektira i na njihovu kvalitetu. Sudionici javnog savjetovanja su također tražili da ovaj Zakon o elektroničkim medijima koji zapravo regulira dodjele javnih potpora medijima i to putem Fonda za poticanje pluralizma i raznolikosti elektroničkih medija da unaprijedi te potpore i to tako da s jedne stane financijski poveća fond i da te potpore budu dovoljne za normalno funkcioniranje nekog medija, a s druge strane da se unaprijedi način njihove dodjele, da one ne odlaze u profit nakladnika nego da se njima plaća stvari rad novinara. Dakle, oni su željeli da novca bude više i da kriteriji za dodjelu budu stroži. Jedna od strukovnih udruga, dakle HND je tražio i da se oglašavanje državnih tijela i javnih tvrtki u komercijalnim elektroničkim medijima posve ukine jer je to oglašavanje praktički drugo ime za korupciju odnosno za prelijevanje javnog novca u privatne džepove bez kriterija. Problematičnim u prijedlogu ZEM-a također se smatra i smanjenje obveze objavljivanja vijesti i obavijesti lokalnih radija i televizija s dosadašnjih 10% na svega 4, 5 ili 7% svog programa ovisno o veličini područja prikrivanja. Smatra da će to nanijeti veliku štetu građanima koji žive na tim područjima i kojima su lokalni mediji glavni izvor informiranja. Osim što će se time unazaditi informativna kvaliteta lokalnih i regionalnih medija doći i do dodatnog gubitka radnih mjesta novinara u lokalnim sredinama. Također, se navodi da nije uvršten niti njihov prijedlog o minimalnom broju radijskih i televizijskih frekvencija za neprofitne nakladnike, a Agencija za elektroničke medije ima mogućnost da svaku koncesiju prije nego što je dodijeli može definirati kao neprofitnu ili profitnu. '90.-tih godina je bio zakon koji je propisivao da npr. na 2 komercijalna radija dolazi 1 neprofitni i sad recimo primjer ako na području neke županije od 50.000 stanovnika postoje 4 radio stanice ne moraju sve 4 biti komercijalne jer nema niti toliko prihoda da mogu biti profitne. Stoga struka traži da barem jedna bude neprofitna, a to se može regulirati budući da te odluke donosi vijeće za elektroničke medije.

Kolegice i kolege zastupnici, o mnogim stvarima nismo govorili a jednako su važne teme kojima bi se trebali baviti u pogledu rasprave ovog zakona, a to su primjerice intervencije u tržište, pitanja na koji način se smije ono regulirati zakonski i smije li se propisivati i u kojem opsegu sadržaj neovisnih proizvođača na komercijalnim medijima. No, vremena je malo, a ovdje se onda ja jesam primorana dotaknuti onoga što je meritum današnje rasprave, a to je problematika govora mržnje. No, nije govor mržnje jedini fluidni, nejasni pojam i nije ovaj zakon jedini zakon kojim se on pokušava nametnuti kao ideološki pendrek kojim će se ubuduće vedriti i oblačiti u javnom prostoru. Imamo i problema i s drugim terminima kao što sam već ranije istaknula to su termini poput uvelike šteti zaštiti okoliša, znači ne smije se poticati tako ponašanje. Razumjela bih da se ne smije poticati ponašanje koje šteti zaštiti okoliša iako mi nije jasno ni što je to, ali uvelike šteti, to pokazuje budući da je riječ o terminologiji koja je prenesena iz sadašnjeg zakona i o kojoj se stiglo razmisliti u okviru novog prijedloga zakona, da se samo prepisuje, da se o stvarima ne razmišlja. Kako onda uopće doći do ozbiljne rasprave o ozbiljnijim problemima koji nas sada sve muču. Ista je stvar sa sadržajima koji prouzročavaju fizičku, psihičku ili moralnu štetu maloljetnicima. To je jedan od onih sadržaja koji se također i novčano sankcioniraju. Na koji ćemo način odrediti što je moralna šteta, tko će na to pitanje odgovorili ili ako na njega nije moguće odgovoriti je li ta odredba uopće potrebna, ako se nju ne može implementirati u praksi ili je ona mrtvo slovo na papiru. Pišemo li mi to tek da bismo imali neke odredbe u zakonu. Ova današnja rasprava je više od svega i više od govora mržnje pokazala da mi imamo ozbiljan problem s time čemu uopće zakoni služe i sa svim onim dodatnim sadržajem koji često nije u fokusu, a u njima se nalazi, a očekujemo da ga obični ljudi implementiraju u praksi ili da ga otvore i da im on bude nekakva rukovodeća stvar putem koje će znati postupati. Kada sam postavila to pitanje u replici sam dobila odgovor da su zakoni o medijima specifični, da se u njima ne propisuju precizna postupanja, to je rekla ministrica. Čemu zakon ako on ne prepisuje precizno postupanje, pa onda nam ne treba zakon, pa možemo se i mi zakonom ulice dogovoriti o različitim drugim nepreciznim postupanjima. To je jedan problem. Audiovizualni radijski programi te sadržaji elektroničkih publikacija trebaju udovoljiti sljedećim kriterijima, pridonositi slobodnom oblikovanju mišljenja, svestranom i objektivnom informiranju slušatelja i gledatelja, kao i njihovoj izobrazbi i zabavi. Svemu tome, nećemo od toga, zajedno izobrazba i zabava, mora li. To su neke floskule koje se prepisuju i prepisuju nitko ne zna što one znače u stvarnosti i one su tu da bi podebljale stranice ovog i mnogih drugih zakona, a kad govorimo o medijima barem onda možemo doista ući u sadržaj i o njima govoriti. Nadovezat ću se još kratko u ovom vremenu na govor mržnje. Kada imamo premijera koji govori o dojmu, pogrešnom dojmu koji se ostavlja i o tome da neki potiču terorizam kada propituju određene događaje onda se uistinu i brinemo oko govora mržnje i toga što on nekome može značiti. Ali ovaj zakon nije jedini paralelno se događaju 3 stvari koje upućuju na to da ćemo se ovime ozbiljno baviti i da će se ovo zloupotrebljavati u političke svrhe. Jedna je protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje koji fluidne pojmove zamjenjuje još fluidnijim definicijama pa govori o nedefiniranoj učestalosti i o nedefiniranom izostanku drugog očitog motiva. Ona imamo našu famoznu strategiju, znate onu koja je bila besplatna, ona govori da po pojavi kriminala, nasilja …/nerazumljivo/… to su valjda najgore posljedice govora mržnje, mi smo najbolji u Europi i to nam je cilj. Super. Nakon toga govori o borbi protiv radikalizma, ekstremizma i terorizma i govori o sigurnosti i tome da ne smijemo biti izloženi mržnji i da govorimo u kontekstu pojačane radikalizacije porasta ugroze od terorizma. Dakle, istodobno naša se strategija hvali da smo najbolji, a s druge strane govori o porastu radikalizacije. Mi imamo očiti problem s time da jedino što radimo i to je sukus ovoga je implementiramo nekritički u vlastiti prostor novogovor i nekakve termine koji su popularni i koji [[Upadica: Hvala.]] bi nama onda kasnije trebali vedriti i oblačiti. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Uvažena kolegice, dakle zakoni bi trebali biti jasni, zakoni bi trebali biti na način da čitati ih što je cilj, kako ćemo ih provoditi i financijski okviri. Kroz raspravu ovog zakona palo mi je na pamet nešto drugo. Dakle, ja sam inače veliki fan svih sportskih događanja i u nogometu kad se nije moglo neke stvari i dileme onda je uveden VAR i sad svi suci idu VAR i gledaju da li je bio penal, nije bio penal, da li je netko bio u ofsajdu ili imamo osjećaj. Da bi se za provođenje ovog zakona trebalo jednako tako trebalo uvesti neki VAR gdje bi se onda ocjenjivalo i gledalo što je bilo što. To je loše. Dakle, loša je opcija čim vi dajete mogućnost da neko procjenjuje na ovaj ili onaj način dolazite do one tanke osjetljive linije koja nas može odnijeti sve zajedno krivo. Da je VAR-a bilo neki od najslavnijih Maradoninih poteza ne bi se vidjeli u njegovom rezultatu, a onda bi i povijest nogometa izgledala sasvim drugačije. Dakle, to je i problem sa zakonom, ako zakon ne može biti precizan kao VAR onda ga ne trebamo niti pisati. I tu ću se složiti sa vama, ako je nama ovaj zakon nejasan, ako kada ga podrobnije promotrimo on postaje i besmislen čime činimo i štetu, evo kolegica Benčić je tu zaštiti okoliša ponajviše jer je svodimo na razinu floskule koja ništa ne znači i koju trpamo gdje ne treba, a ne bavimo se ozbiljno zaštitom okoliša kad treba. Dokle god na takav način pristupamo sadržaju u ozbiljnim ministarstvima kao što je Ministarstvo kulture ni više ni manje, mi ne možemo očekivati da će građani kojima su ti zakoni trebali biti namijenjeni, a ne ovoj raspravi koja postaje duhovita ikada moći poslužiti. Poštovana zastupnice Selak Raspudić, ne razumijem vašu tezu o tome kako će se u sprječavanju pozivanja, poziva na nasilje i govora mržnje primjenjivati ideološki pendrek. Dakle, ne razumijem tu vašu tezu da će se u sprječavanju pozivanja na nasilje i govora mržnje primjenjivati ideološki pendrek. Ne vidim ništa ideološkog ni u pozivanjima na nasilje i govoru mržnje kao ni u njihovom sprječavanju. Ja tu ne vidim nikakvu ideologiju, pa bi molio da mi vi ukažete što je tu ideološkoga. A što se tiče govora mržnje nema tu ničega fluidnog. U istoj ili u usporedivoj situaciji osobe se ne smiju dovoditi u diskriminirajući položaj i vjerujem da se s time svi slažemo, a ovdje se radi isključivo o sprječavanju ponižavajućeg, neprijateljskog i prijetećeg odnosa motiviranog zabranjenim osnovama diskriminacije.

Ideja koja se postavlja na razinu dogme postaje ideologija. Govor mržnje koji se nekritički upotrebljava i kojim se služi da bi se nekoga pa i novčano kaznili postaje dio ideologije. Kada govorimo o govoru mržnje u ovom kontekstu svi mi znamo da je govor mržnje štetan i da je loš i to nije sporno i da se njime ne treba koristiti, no ako ćemo ga nejasno definirati, ako ćemo na temelju njega propisivati kazne, ako ćemo u drugim dokumentima, jer sam rekla da je ovo dio šireg procesa i navela konkretne pa čak i proturječne stvari poput strategije koja ne jednom mjestu govori da smo najbolji po sigurnosti i po nedostatku nasilja, a onda s druge strane govori o tome da je prisutna radikalizacija društva. Kada govorimo da će se govor mržnje odnosno utvrđivanje zločina iz mržnje provoditi na način da će se pratiti učestalost govora ili izostanak drugog očitog motiva onda jasno da imamo nejasne formulacije koje netko može politički zloupotrijebiti.

A pardon, spomenuli ste dakle nejasne formulacije pa ste naveli primjer dakle ugroze fizičkog, mentalnog i moralnog razvoja maloljetnika. Ja se nadam odnosno pretpostavljam da ste pročitali i pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima koji je donijet još 2010. godine, donijelo ga je vijeće za elektroničke medije, isto tako i 2015. godine gdje je taj termin vrlo jasno pojašnjen i da ne čitam sad dakle u stavku 2. što ste pod tim podrazumijeva. Prema tome, sve je jasno propisano i još jedanput ponavljam i prenesite kolegi Raspudiću, dakle Članak 97. ne propisuje novčanu kaznu. Uvaženi kolega Habijan drago mi je da vam ličim na sekretaricu, ali mislim da mu i vi sami možete reći jer je dovoljno da ste rekli u trenutku saborske rasprave, ja nisam tu da prenosim vaše poruke, niti me je narod za to izabrao. Što se tiče ovog o čemu ste govorili, argumenti poput to piše negdje drugdje, mi smo to samo prenijeli, itd., ne stoje. Može pisati najveća glupost pa je nemamo pravo prenijeti. Ako je nešto nejasno onda je nejasno, ako se govori o moralnom, a to su pojmovi podsjetit ću vas da moral dolazi od mores i da se tiče običaja, to su pojmovi koje treba nedvosmisleno definirati poglavito ako govorimo o ovom zakonu gdje se za njih, a oni su navedeni u onom taksativnom nabrajanju u Članku 97. propisuje novčana kazna. Toliko zanimljivih momenata se dogodilo, ali da se pokušam fokusirati. Rado bih čuo da završite misao o novogovoru, čini mi se da vam je možda isteklo vrijeme, a da ste imali još nešto za reći, pa ako biste dovršili misao bio bih zahvalan. I još jedna napomena VAR svi mrze, dakle VAR svi mrze i mrze ga s razlogom zato što neke stvari između ostaloga ta analogija mislim da se ne može kompletno prenijeti na ovo o čemu raspravljamo danas ovdje. Slažem se da treba biti što preciznije, ali neke stvari, a pogotovo kad je jezik u pitanju naprosto nije moguće definirati. Lingvistika nema jedinstvenu definiciju za riječ. Imamo niz primjera u svakodnevnici gdje ponekad je jako teško povući crtu između jezika i dijalekta i najbolja definicija je ona da je jezik dijalekt za kopnenom vojskom i mornaricom pri čemu mornarica nije nužna. Dakle, novogovor imamo neke sintagme koje su popularne, imamo nekakav duh vremena koji se njime pokušava obuhvatiti. Kada govorimo o pokušaju borbe s govorom mržnje u okviru naše strategije premda smo ranije ustvrdili jer ajmo u meritum nije, premda da ja mislim da je pero jače od mača i vjerujem da bi se ovdje mnogi složili, nije govor mržnje ono što nas toliko zabrinjava. Nas zabrinjavaju njegove posljedice, porast nasilja i tome slično. Iako mi vidimo u našoj strategiji da nemamo problema s pojavom kriminala, nasilja itd., štoviše 2,7% ostati najbolji u Europi je naš cilj. A da u istoj toj strategiji nekoliko stranice kasnije govorimo o tom famoznom govoru mržnje. Što mi radimo, mi se pokušavamo uklopiti u neki financijski okvir mi nekritički preuzimamo pojedine termine da bi se onda oni ako očito nemaju smisla u praksi zloupotrebljavali u političke svrhe ja ne mogu drugačiji zaključak iz toga izvesti.

Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice, kolegice i kolege evo malo bi se osvrnuo na primjedbe struke onih koji žive od medija dakle novinara i vlasnika koji su očekivali da će ovaj zakon pratiti drugi zakoni kao npr. Zakon o medijima i Zakon o HRT-u. Iako znamo da je u radna tijela uključen veliki broj stručnih ljudi različitih struka nekim od njih se čini da su u pisanju tog zakona sudjelovali informatičari inženjeri, a malo ili gotovo ništa ljudi koji žive od tog sadržaja. Smatra se da zakon nije razvojni i da u ovoj poplavi fake news-a, lošeg novinarstva, zastrašujućih pojava u medijskom prostoru koje se teško mogu kontrolirati moramo znati što u RH očekujemo od medijskih sadržaja i kakve medije želimo te u skladu s tim napisati zakon koji će biti poticajan i stimulativan, koji će davati prilike novinarskim sadržajima pri čemu neće zaboraviti ni zabavu, ni komercijalu. Moram spomenuti da je izuzetno važno da se uvažio prijedlog o trajanju koncesija koja je do sada trajala 10 godina, a prema odredbama ovog zakona bi trajala 20 godina. Nije jasno da li će stupanjem na snagu ovog zakona koncesija koncesionarima biti produžena do 20 godina od trenutka početka koncesije ili će završiti po starim odredbama, a nakon toga se potpisivati nova koncesija na 20 godina. Uzaludno je govoriti o sadržaju, o širenju mržnje i ostalim stvarima ako se prije toga ne riješi problem opstanka medija, a ukoliko se osigura normalno poslovanje i osigura se opstanak medija pronaći će se rješenje i za reguliranje sadržaja koji se pojavljuju na tim medijima. Skrenut ću pozornost na neke probleme, neću stići sve u ovoj raspravi, ali ću kasnije u raspravi u završnoj riječi još nastaviti s tim problemima na koje bi htio skrenuti pažnju i mislim da bi trebalo to riješiti do drugog čitanja s obzirom da mislim da su problemi dosta veliki. Evo nekih problema. U članku 39. se navodi sljedeće: „Tijela državne uprave i javne ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatske kao i pravne osobe u vlasništvu i pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske dužne su 15% godišnjeg iznosa namijenjenog promidžbi ili oglašavanju svojih usluga ili aktivnosti utrošiti na oglašavanje u audiovizualnim i radijskim programima regionalnih i lokalnih nakladnika televizije i/ili radija ili kod pružatelja elektroničkih publikacija.“ Međutim, ukoliko se taj iznos ne utroši na navedeni način ne dešava se ništa. Naime, ne postoje kaznene odredbe. Naime u članku 97. Zakona u kojem su definirane kaznene odredbe postoji kaznena odredba za gotovo svaki članak zakona, ali ne postoji kaznena odredba za kršenje članka 39. Zahvaljujući tome ministarstva, INA, Lutrija i ostali poslovni subjekti na koje se ta odredba odnosi mogu tu odredbu kršiti bez ikakvih posljedica. Ova je činjenica omogućila da je i Ministarstvo gospodarstva prošle godine za promociju potrošilo 25 milijuna kuna, a da lokalnim televizijama nije isplaćena ni jedna jedina kuna. Da im je kojim slučajem isplaćen taj iznos to bi bilo otprilike 20% sredstava koji im se isplaćuju iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Nadam se da znate što taj iznos znači za elektronske medije, za elektronske publikacije i pogotovo za one koji su mali koji imaju male prihode, recimo za televizije koje imaju prihode od 3 do 4 milijuna kuna ili recimo za jedan radio koji ima prihode do 300, 400, 500 tisu kuna što mu znači kazna od 100 tisuća kuna. Stoga predlažem da se kazne definiraju u postotku u odnosu na prihod. Npr. 1% prihoda, pa bi se onda nacionalnim pružateljima medijskih usluga odnosno pružateljima elektroničkih publikacija koji imaju prihode velike 200, 300 milijuna to iznosilo ta kazna od 2 do 3 milijuna, a malima bi to iznosilo primjereni iznos koji bi ih opomenuo ali bi im omogućio da mogu normalno nastaviti sa svojim radom.

Gubi pravo na govor, pa će sljedeći govoriti… … [[Upadica se ne razumije.]] A gdje? Oprostite. Pojavljuje se. Dobro. Hvala lijepo. Vidim da je potpredsjednik jedva dočekao da nisam tu, naravno

Ja bih rekao ovdje ministrici koja je ovdje strpljivo, moram priznati rijetko koji ministar kao ministrica kulture ovako strpljivo sjedi i sluša, komentira.

Međutim, kada govorimo o slobodama onda ne smijemo proći granicu da ne bi opet otišli u nekakve totalitarizme poglavito po pitanju sloboda medija. Sloboda medija je vrlo bitna.

Ali kao braniteljski portal kojega financira županija, tako da ima tu svega. Znači, poglavito taj zaštititi Domovinski rat i istina o Domovinskome ratu je vrlo bitna. Ali već ako osnivaju se braniteljski portali onda trebamo isticati tu istinu kako je iznikla sloboda, sloboda i medija, sloboda svega onoga što imamo, što bi trebali imati i ovdje gajiti. Kazne i sankcije. Kazne i sankcije 100 tisuća do milijun kuna. I zaista da moj kolega je tu spomenuo da citiramo Papu u nekakvim njegovim stavovima možemo ispasti da će nas se, da nas se tuži jel' jer Papa je rekao svoj stav o određenim stvarima što znači rodna ideologija. On je to definirao što je muškarac, žena i sada ako se to objavi može ispasti da se govori protivno rodnoj ideologiji. Međutim, trebamo mi paziti na tu granicu, poglavito sankcije.

Ja osobno smatram da je to udar na medije da možemo tako pokopati poglavito slabije medije. Netko može pod nekakvim imenom pisati što želi i u tim komentarima netko ga tuži i taj portal bi u biti morao to platiti. Ali nadam se evo kada imamo, znam da nije tema i društvene mreže i kada iznosimo svoje stavove na društvenim mrežama smatram da ono što je bitno i za što se zalagati to je znači sloboda medija, znam da prelazi di god to i crtu da određeni portali koji nemaju ni ime, ni prezime tj. nemaju urednika ili ne potpiše se onaj tko piše članak zna nanositi štetu ljudima nego treba biti hrabar i pisati imenom i prezimenom tako da ima tu nekih stvari koje trebamo mijenjati, a moje osnovno je bilo pitanje zašto toliki udar sa kaznama na komentare, a komentari može pisati bilo tko. Meni ako je interes sad neki portal da ga se uništi možemo sa tisuće komentara krenuti koji su neprimjerenoga sadržaja u biti i opteretit, znači ima tu, opteretiti taj portal tužbama, sudskim procesima i naravno sankcijama. Sloboda govora izražavanja je osnova demokracije. Smatram da to tribamo braniti, nikako ne smijemo braniti slobodu medija, ne smijemo postati u ovome sazivu sabora, ne vjerujem ni ministrici da će biti cilj da postanemo grobari slobodne misli, slobodne riječi, slobodnog pisanja, a naravno sve za onoga tko piše triba bi se i potpisati, a onaj se potpiše taj bi trebao biti odgovoran za svoje riječi, to je sloboda za koju smo se svi skupa borili. Ostanite molim vas, imamo repliku poštovanog zastupnika Grmoje. Poštovani kolega Bulj, zanimljivo je da ovakav jedan restriktivan zakon oko komentara na portalima, medijima predlaže stranka čiji su visoki dužnosnici kažnjeni zapravo jer su pisali pod pseudonimima npr. bivši ministar Tolušić kako se zvao Roksi ili kako, tako je nekakav nadimak bio ovaj pod kojim je komentirao, hvalio sam sebe, a kada govorimo o nekakvom govoru mržnje gotovo nekakvim huškačkom govoru tu najbolje možda može posvjedočiti Facebook stranica HDZ-a, ja ne znam jeste vidjeli kako to izgleda, pubertetske objave ne baš prepametne ovaj huškačke, ali evo mi se zalažemo kao jedna slobodarska stranka da i HDZ takav kakav je bude ne pametan, da Tole može komentirati pod pseudonimom na portalu. Dakle, zalažemo se za apsolutnu slobodu pa neka se vidi tko je koliko pametan, kako se izražava i [[Upadica: Hvala.]] što govori. Ja kao saborski zastupnik u ovome trenutku, obični čovjek koji je dobio povjerenje naroda naravno da je to što recimo izjave koje čujem od vladajućih pa čak i u Petrinji su bile morbidne izjave koje ne bi želio niti ponavljati jer nema tu kolega Pupovca, izjave nakon potresa koje ja ne bi nikad ni u snu mogao reći, niti brojiti krvna zrnca onih koji su poginuli nego naprotiv svakoj žrtvi treba pomoći, tako je bilo u Domovinskom ratu hrvatski vojnik je to radio i naravno da demokratizacija HDZ-a uglavnom ide kroz to evo ko što sam rekao u Splitsko-dalmatinskoj županiji posluju pod krinkom da je braniteljski portal kojega plaća županija, financira izdašno da bi pisa baš protiv mene, ne piše on braniteljske teme onda sam ja problem u Sinju, evo kao ja sam problem u Sinju a baš kao hrvatski branitelj jel i onda nađu tamo nekakav skup ljudi koji se ne potpisiva i samo pišu protiv mene, a vode se kao braniteljski portal i baš ću postaviti pitanje ministru da vidim [[Upadica: Hvala vam lijep.]] šta on misli o tome. Kolega Bulj, molim vas … [[Upadica: Ne razumije se.]] nažalost da, ne bojim se. Na žalost vašu da, a na sreću naroda sam tu, e. Kolega Bulj, dobivate opomenu. Lijep pozdrav poštovani gospodine predsjedavajući, poštovana gospođo ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege u ovaj kasni sat gotovo 2 desetljeća proveo sam prvo na 2 lokalne, onda i na 2 nacionalne radijske postaje, pa eto iz moga kuta samo da vam kažem nešto o nekim točkicama u ovom zakonu. Rekli ste da ćemo podignuti prisutnost domaće glazbe sa 20 na 25% i da ćemo period prilagodbe od čak 2 godine. Kao čovjek koji je stvarno gotovo cijeli radni vijek proveo na radijskim postajama i to na jednoj koja isključivo emitira domaću glazbu dakle u 100%-tnom obimu mogu vam reći, a i svi smo svjesni da radijske postaje one komercijalne, kako lokalne tako i nacionalne koncesije odnosno koncesije bilo koje širine koriste jedan sitan trik pa ako se možda probudite u gluho doba noći u 3 ili 4 sata, upalite te komercijalne postaje onda ćete čuti puno hrvatske glazbe ali preko dana kada su njima najslušaniji dijelovi programa naravno slušat ćete isključivo stranu glazbu. Dakle, to sigurno neće doprinijeti promicanju hrvatskih kulturnih stečevina jer to su komercijalne uglavnom privatne radijske postaje one trebaju i moraju postojati i imaju potpuno pravo svoju politiku odnosno svoj program prilagoditi tržišnom natjecanju onome što ljudi žele slušati. Dakle, sam zakon odnosno ovakva zakonska izmjena niti na koji način niti će njih uvjeriti da puštaju hrvatsku domaću glazbu niti će naravno na neki način djelatno funkcionirati u promicanju hrvatskih stečevina. Govorit ću malo i o dodjelama koncesija. I tu sam puno puta sudjelovao u izradi takvih dokumenata. Što je to? Načelno isprazni elaborat, tisuće nepotrebnih slova na papiru kojega vjerojatno nitko ili vrlo malo ljudi uopće pogleda.

Tržište će odraditi ono najvažnije, odlučiti tko će biti uspješan, a tko neće. U tih 20 godina uspio sam stisnuti i 10-tak godina na 2 komercijalne televizijske postaje sa nacionalnom koncesijom. Pa eto kada govorimo i o tom programskom djelu, što svi možemo reći o njihovim programskim shemama. Svima je jasno rezultat su borbe za gledanost na što imaju apsolutna prava. Ali sasvim sigurno trenutne programske sheme komercijalnih televizija sa nacionalnom koncesijom sigurno ne doprinose obrazovanju, promicanju hrvatskih kulturnih stečevina i sudjelovanju u kulturnom životu, a kamoli promicanju fenomenalnog međunarodnog razumijevanja. Jedeni benefit od njihovih programskih shema trenutno je da svaka prosječna kućanica govori turski kao da je igrala za Galatasaray, otprilike tu smo negdje.

I tamo sam proveo puno vremena kao zaposlenik, kasnije kao voditelj. Hrvatski program tj. hrvatski program naše televizije broj 3, broj 4 već imaju lijepu i stalnu publiku i stvarno je za pozdraviti njihovu programsku shemu. Na žalost još uvijek velika većina djelatnika ne radi u punom kapacitetu. I što se tiče još ovoga zakona dodao bih da bi u članku 15. iza alineje 2. dopunili jednu alineju, a ona bi trebala glasiti ovako: „Kod tema od javnog značaja nužno je slušateljima i gledateljima prezentirati sve relevantne činjenice i stavove neovisno o njihovoj kontradiktornosti koje na temu razgovora u javni prostor iznose sugovornici“ Naime, iskustvo nas uči na ponekada u javnom prostoru mjesta ima samo za stajališta koja korespondiraju sa interesima vlasti ili određenih lobija neovisno o činjenici koliko su iste u skladu sa istinom. Narušavanje načela Audiatur et altera pars, neka se čuje i druga strana izvor je samo cenzure, koja je u konačnici po svojim posljedicama gora od same cenzure.

A evo ja imam jedno pitanje na koje mi možete možda odgovoriti iz vašeg iskustva. Pa recite mi kako medij koji primjerice drži do visoke kvalitete novinarstva koji se bavi istraživačkim novinarstvom koje žele zapošljavati svoje novinare, plaćati im poštenu plaću, koji se ne bavi showbuzzom i nema clickbait naslove, nego se bavi ozbiljnim analizama i tekstovima kako točno na tržištu od 3 i pol milijuna ljudi takav medij preživljava? Takav medij na žalost možemo slobodni reći trenutno u Hrvatskoj ne postoji bio on tiskane ili elektroničke naravi, bio on prisutan kao radijska postaja, kao televizijska postaja, kao portal ili kao bilo što. Na žalost svi smo svjesni da gubimo izuzetno puno novinarskoga kadra i onog tiskanoga i ovog elektronskog i svima se vjerujte i meni iako ju nemam pomalo kosa diže od clickbait članaka kako je neka naša poznata hrvatska pjevačica respektabilnog dekoltea prošetala Cvjetnim trgom u čizmicama od 30 tisuća kuna. Na žalost to je naša stvarnost i s tim se moramo naučiti živjeti. Hvala lijepa.

Znam da je kasno, ali mislim da je važno na neke teme reagirati. Konkretno što se tiče potpore hrvatskoj kulturnoj i kreativnoj industriji drago mi je da ste to komentirali. Međutim, niste očito pročitali članak 28. jer osim što se povećava kvota na 30% za, 25% za hrvatsku glazbu utvrđuje se i u kojem vremenu se glazba treba dakle da dio toga mora biti između 18 i … [[ne razumije se]] mora biti u dnevnom objavljivanju. Ispričavam se. Drugo pitanje članka 51. Vi ste ga spomenuli. Nekoliko ga je zastupnika spomenulo. U tom članku su predviđena prijelazna razdoblja dakle, ne za hrvatsku glazbu. Obveza za hrvatsku glazbu i dnevno emitiranje stupit će na snagu trenutkom stupanja na snagu zakona. A što se tiče obveze komercijalnih televizija da nabavljaju hrvatski sadržaj od hrvatskih neovisnih proizvođača tu se predviđa prijelazno razdoblje. Započet će se 2022. sa postotkom od 2,5% i onda se predviđa da to raste. To smo prijelazno razdoblje utvrdili u prvom redu radi ove krize. Ali da ne bude da je to neka naša izmišljotina, u Francuskoj je ta kvota 15%, u Ujedinjenom Kraljevstvu 10, u Austriji 10, u Finskoj 19, u Italiji 12,5. Dakle ti isti nakladnici koji u Hrvatskoj mnogi od njih imaju ili su u suvlasništvu stranih tvrtki u državama u kojima djeluju su svjesni da moraju ulagati u nacionalnu kulturnu i kreativnu industriju.

Hvala lijepa.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Dakle, ovaj zakonski prijedlog bio je predmet pokušaja usuglašavanja s predstavnicima raznih kulturnih aktera hrvatskih autora i producenata koji su zajedno sa HAVC-om pokušavali nagovoriti Ministarstvo kulture na određena poboljšanja teksta i to je nešto u vezi ovoga što je ministrica upravo govorila. Dakle, oni kažu ti pregovori su se odvijali tijekom prošle jeseni i neki napredak postoji iako ne u potpunosti fokus njihovog predstavljaju slijedeći članci.

Zakonodavac je slijedom direktiva o audiovizualnim medijskim servisima uvrstio da takav poslovni subjekt mora na rasporedu imati barem 30% europskih dijela te da mora uplaćivati HAVC-u svotu prema zakonu o AV djelatnostima. HAVC nije time zadovoljan te još uvijek nastoji postići da ovaj temeljni zakon uvrsti svotu od 5% od prihoda ostvarena u RH kao godišnju obavezu streamer-a to su te …/nerazumljivo/… platforme prema javnom fondu HAVC-u. HAVC se financira iz audio vizualnih prihoda televizija, telecoma i kinematografa. HAVC nadalje dodatno inzistira i na obavezi takvog poslovnog subjekta da ulaže u domaću proizvodnju te da ova obaveza stoji u zakonu kao dodatna ili bar kao alternativna mogućnost podmirenja njegovih obveza. Ovo tu su streamer-i, to su puno jači naravno i sada je kriza svuda ovaj u svijetu oko Covida ali svejedno. Opisana pozicija HAVC-a uživa potpunu podršku hrvatskih redatelja, producenata, djelatnika, snimatelja pa valjda i filmskih kritičara. Svaka podrška ovakvom stavu podrška je razvoju hrvatskog kulturnog sektora i dobrobiti glumaca, pisaca i filmskih stvaratelja. Za funkcioniranje čitavog eko sustava audiovizualnog stvaralaštva presudni su Članci 49., 48., 47., putem ova 3 članka definira se kvota europskih dijela i kvota hrvatskih dijela te definicija istih djela. Znači citira AVMS direktivu koja nalaže da 50 plus posto vremena emitiranja čine europski, europska audiovizualna djela, a isti članak predviđa da barem polovicu tih djela predstavljaju hrvatska audiovizualna djela i Članak 48. definira europska audiovizualna djela, a Članak 47. definira hrvatska audiovizualna djela.

Stava smo da je od iznimne važnosti aktivno se pozabaviti problematikom govora mržnje i poticanja nasilja u medijima. Pri tom smatramo važnim istaknuti da mnogi akteri u društvu, među njima i dio neprofitnih medija već godinama upozoravaju na ovu problematiku i financiranjem medija koji ne samo da ne reguliraju čitateljske komentare na svojim stranicama već svojim sadržajem aktivno potiču nasilje i promoviraju govor mržnje. Da se ne zavaravamo, jedan dio neprofitnih medija i u ovom sudjeluje i to vrlo proaktivno o tome smo i na odboru govorili. Stoga smatramo kako bi recimo jedan od tih primjera a to je HKV portal, Narod.hr, Hrvatsko slovo koje nije portal, ali smatramo kako bi prvi korak bio da tijela javne vlasti, javne institucije prestanu javnim sredstvima financirati ovakve medije. Ovdje se ne radi dakako samo o elektroničkim medijima već i o tiskanim, Hrvatsko slovo najdugovječniji primjer medija koji sustavno na svojim stranicama omalovažava manjine, potiče netrpeljivost, širi neistine te otvara prostor glasovima koji gorljivo izražavaju mržnju i potiču nasilje. Nadalje, Agencija za elektroničke medije također redovno financira ovakve medije, a rijetko sankcionira njihovo djelovanje.

Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege zastupnici, nastojanje da se osobe ili skupina stavi u nepovoljan položaj uz poziv na uskraćivanje ili ograničavanje njihove jednakosti i prava nema legitimnog cilja niti razumnog opravdanja. Kada je riječ o razumijevanju samog značenja govora mržnje obzirom da oko toga postoji puno netočnog shvaćanja interpretacija pa čak i da će nam se oduzeti pravo da budemo duhoviti ili sarkastični važno je reći da je za govor mržnje važno utvrditi diskriminacijsku namjeru napada na ljudsko dostojanstvo, na dostojanstvo neke zajednice zbog opredjeljenja, uvjerenja ili vrijednosnog sustava. I zato mi nije jasno to cjelovečernje nastojanje da se problematiziranjem Članka 93., ostvarivanje ovog cilja zamuti raznim tezama o provjeravanju istinitosti, ograničavanju kritike ili bijega od komentiranja ili pisanja o aferama i slično. Sloboda izražavanja temelj je demokratskog društva i zato to pravilo vrijedi za sve. I za one koji vrijeđaju, uznemiruju namjerno svojim djelovanjem šokiraju, dakle svi imamo pravo na slobodu izražavanja. Ono je vrlo široko postavljeno, ali ga ne smijemo zloupotrijebiti o tome se radi. To nam nije dopušteno, a granice su govor mržnje i pozivanje na nasilje. Nije svaki izraz mržnje ili svaka izjava koja potiče iz takvog stava prema nečemu ili nekome ujedno i govor mržnje. Kada kažete recimo da je njemačka kancelarka hodajući politički leš i usporedite je s Honeckerom istočnonjemačkim komunističkim vođom, to nije govor mržnje, to je vaše mišljenje i vaš vrijednosni sud. Kada kažete da poručite svima koji podržavaju predsjednika hrvatske Vlade da neće proći dobro ako se na vrijeme otkače od njega, to nije govor mržnje, to je vaše mišljenje. Kada kažete da mrzite Vladu, to nije govor mržnje, ali kad kažete za nekog od nas da je genocidan kao i svi Hrvati to je govor mržnje jer se ta tvrdnja odnosi na čitav narod i takve tvrdnje koje se odnose uključujući na nacionalne manjene na neku nacionalnu manjinu, na neku skupinu ljudi, na sve branitelje, na sve ljude koji rade u javnom sektoru ili koji se bave na sve koji se bave javnim poslom, e to je govor mržnje. Neki kažu da ako se donesu mjere koje će dodatno regulirati odgovornost za govor mržnje da više neće niko smjeti o ničemu govoriti, da ćemo imati ili govor mržnje ili nulti govor. Pa ja se s time ne slažem. Moje mišljenje da između te dvije krajnosti postoji ogroman prostor za komuniciranje o bilo kojoj temi, za svađanje, za izražavanje mišljenja, ali bez prijetnji, bez diskriminirajuće osnove kojim nekome odričete njegovo pravo. U ovoj raspravi čuli smo dosta toga, suvereniste koji djelovanje u skladu s Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti ljudskih prava i sloboda koja postoji od 1950.i na koju su se pozivali mnogi hrvatski disidenti, pa ako hoćete suverenisti uspoređuju s mračnim danima suverenizma. Centar i GLAS koji dvoje hoće li se moći pisati o aferama i hoće li se od strane nakladnika morati provjeravati istinitost objava njihovih korisnika. Most koji smatra da je ograničavanje pozivanja na nasilje jednako ograničavanju slobode govora te da ne treba regulirati ni poziv na nasilje ni govor mržnje, to je kažu u Mostu ventil koji bi trebalo ostaviti ljudima. E takvu vrstu ventila ne dopušta niti tolerira niti jedno demokratsko društvo, a ona društvo koja u pozivima na nasilje i govoru mržnje vide sredstvo i ventil za relaksaciju društva vrlo brzo se pretvaraju u totalitarna. U poticanju na nasilje i govor mržnje ne postoji ništa fluidno, sve je egzaktno. Pogledajte Konvenciju Vijeća Europe, čl. 10 [[Upadica Reiner: Hvala.]] koji o tome govori, pogledajte tisuće [[Upadica Reiner: Hvala lijepa.]] dokumenata koji o tome

Poštovane kolegice i kolege.

Vidjeli smo da je vaš predsjednik stranke i predsjednik Vlade mnoge stvari karakterizirao na način na koji je njemu to odgovaralo, dakle i pitanje je tko će biti ti vaši komesari koji će odlučivati što je govor mržnje, što se smije, a što ne smije. A nitko ovdje ne tvrdi da je normalno pozivati na nasilje da bi to trebao biti nekakav ispušni ventil. Postoji Kazneni zakon, zna se što je pozivanje na nasilje, što su klevete za to se odgovara po Kaznenom zakonu. I DORH je u svom izvješću za 2019.pokazao koliko je tih slučajeva u Hrvatskoj bilo 2019.g. Ne toliko koliko vi tvrdite i zapravo mi smo tu ja bih rekao u jednoj dobroj situaciji ako gledamo ostatak Europe i što se tiče samih pozivanja na nasilje samih nekakvih uvredljivih komentara, ali i samog nasilja. Bilo je slučajeva koje smo svi osudili, nitko normalan to ne može opravdati ali to su incidenti, nemamo nekakvog sustavnog niti nasilja, ne znam u hrvatskim gradovima i ulicama, a uostalom vi ste govorili da je Hrvatska sigurna zemlja, to je bio dio vaše kampanje, ja se s tim slažem da je Hrvatska sigurna zemlja. Dakle, ovdje se radi o tome da vi zapravo uvodite autocenzuru. Niti jedan portal neće riskirati da ima administratora koji će od 0 do 24 pratiti što će netko napisati nego će radije cenzurirati odnosno onemogućiti komentare. Do toga vi zapravo dovodite ovim prijedloga zakona i o tom se ovdje radi, koliko god vama bilo ne bilo vam drago slušati ovo što dolazi iz oporbe. Dakle, ništa što smo ovdje iznijeli puno sustavnije su to obradili kolega Raspudić, kolegica Selak RAspudić nego ja, jer su bili zaduženi u ime kluba da se pripreme za ovu raspravu, ali sam po samim najavama ovog zakona komentirao načelno ovaj prijedlog na ovakav način i do toga će sigurno on dovesti i ne znam zašto idete u tom smjeru. A nitko, ponavljam nitko normalan ovdje u HS-u, a mislim da nisam čuo niti jednog zastupnika koji zagovara to da ne znam prevladava u hrvatskom društvu govor mržnje da je dopušteno vrijeđati druge ljude, da je dopušteno pozivati na nasilje ili bilo što drugo. To nitko nije u svojim raspravama zagovarao. Ali ono do čega ćete vi dovesti znači isto kao što se stvaraju nekakve alternativne mreže znači događa se npr. cenzura na Facebooku, na Twitteru stvaraju se nekakve alternativne mreže, alternativni alati komuniciranja. Tako ćete ovim, nećete vi smanjiti te pojave, nego ćete te ljude koji se ne slažu sa onim što vi radite koji se ne slažu npr. sa određenim postupanjem državne vlasti, koji su frustrirani iz ovog ili onog razloga znači dovesti ćete do toga da oni svoju tu frustraciju iznose negdje drugdje na drugačiji način. Ne daj Bože u konačnici da to dovede i do nekakvog oblika fizičkog nasilja.

Znači jer jednostavno zabranom vi određeni ili pojam ili određeni simbol, određene stavove činite privlačnim posebno mlađim generacijama tako da jednostavno jedino edukaciji to je jedini pravi put. Ovakvi zakoni nikako.

Poštovani kolega Grmoja malo sam se sagnuo da bolje čujete. Dakle ovako, nije interpretirao predsjednik Vlade odnosno nije sam interpretirao, nego su čak i profesori sa pravnog fakulteta u izjavama pojedinih političara nakon napada na Banske dvore i ranjavanja hrvatskog policajca ocijenili govorom mržnje i izjavama koje doprinose rastu tenzija u društvu i njihovoj polarizaciji. Ljudi koji drže oružje, ljudi drže oružje jer ne vjeruju sustavu. Neki ministri nisu kažnjeni, pa se ne treba čuditi što pojedinci koji imaju oružje reagiraju. Ja evo iskreno ne znam uopće tko je to izrekao, ali znam da su profesori sa pravnog fakulteta komentirali te izjave naših političara. Dakle a što se tiče definicije govora mržnje to vam je članak 10. europske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, koji definira pravo izražavanja, ali govori o ograničenjima koja su u demokratskom društvu nužna iz višeg razloga. Vi govorite o zastupniku Penavi. Ja sam gledao taj cijeli njegov nastup. Znači kada ga se pogleda u kontekstu nije problematičan. Ali u tom trenutku nije najpametniji, tu se slažemo. Ali nisam shvatio taj njegov nastup kao opravdanje nasilja. Uostalom to je vaš bivši stranački kolega. Ali nisam čuo da je bilo tko opravdavao taj čin. Znači, a predsjednik Vlade je tvrdio da se tu radi o nekakvom terorizmu iza kojeg stoje određene stranačke grupacije. To su bile takve teške optužbe, znači koje su ono isto kao što sada imamo vidjeli smo neki dan ovo što je uputio prema Mostu.

Kolega Grmoja represija prema portalima ne bi se sigurno razotkrilo da većina županijskih sudaca, 5 čini mi se u Splitu je na balu sada korona balu sa Željkom Kerumom i naravno da će sada ti portali imati ogroman pritisak sada „kadija te tuži, kadija te sudi“ Uostalom i do sada smo bili, ja sam rekao svoj stav prema Stjepanu Mesiću i pokrenuo sam primjera da mu se oduzme ured i rekao sam određene stvari iza kojih stojim. Naravno da će biti svjedoci, njegovi savjetnici Božinović, Marijana Petir njegova desna ruka u kampanji, ovi ljudi iz ove Vlade glavni Mesićevi ljudi će biti svjedoci. Ali čovjek me je tužio.

Ja ovdje zapravo želim stvari dovesti do apsurda kada tražim da mi skinete zastupnički imunitet. Znate zašto? Zato što me i sada mogu tužiti. Ja sam na sudu sa gospodinom Pripuzom zbog onoga što sam izjavio. Dakle, vidite da ni zastupnici nisu zaštićeni od onoga što govore, a ja mislim da bi trebali. Jedino oružje, jedini alat koji mi imamo da možemo ovdje govoriti o problemima građana da možemo govoriti o nečemu o čemu građani ne smiju govoriti. Ali ne samo to kolega Bulj. Znate li da je Jutarnji list da je presuđeno Jutarnjem listu zbog intervjua kojeg sam ja dao. Ja sam dao izjavu iza stojim, a Jutarnji list je morao platiti kaznu jer je novinar samo prenio moje riječi? Eto u takvom društvu mi živimo.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažena ministrice, načelnice Sektora Zvonarić. Pred nama je donošenje novog Zakona o elektroničkim medijima. Nije novost da je uloga medija u svakodnevnom životu vrlo važna, a pogotovo u ovim teškim okolnostima. Zato moramo omogućiti medijske industrije u Hrvatskoj ali bez spuštanja standarda. Temeljna je uloga ovog novog Zakona prilagoditi elektroničke medije novim suvremenim okolnostima. Za razliku od tradicionalnih medija poput radija i televizije koji su zakonom već prilično uređeni ovi novi mediji poput internetskih portala i društvenih mreža za sada to nisu. Društvene mreže nemaju urednički oblikovan sadržaj ni svoje urednike pa samim time nemaju niti odgovornost za sadržaj. Kao takve nisu dio medijskih zakona i neće se uređivati ovim zakonom, ipak one predstavljaju određenu sivu zonu koja nerijetko utječe na zdravi razvoj društva, ali njihovo uređenje se primarno treba riješiti uredbama na razini EU na čemu se radi. S druge strane internetski portali su već djelomično uređeni starim Zakonom o elektroničkim medijima, a sada se žele pronaći odgovarajući instrumenti za reguliranje korisničkih sadržaja koji potiču na nasilje, mržnju, kaznena djela terorizma, kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom i kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju. Niko ne bi trebao imati ništa protiv toga da se podupiru oni mediji koji ispunjavaju svoju javnu ulogu i jamče vjerodostojnost, profesionalizam te su za svoje sadržaj odgovorni. Također, nikoga ne bi trebao smetati razvijanje najviših profesionalnih medijskih standarda kroz pronalaženje odgovarajućih instrumenata. Medijski djelatnici predstavljaju važne suradnike i zakonodavcu, ali i nama svima i narodu te se njihov rad ne želi otežati niti se želi spriječiti sloboda i neovisnost medija. Poanta je da svi zajedno profesionalno ulažemo u sadržaje koji su od javnog interesa. Zakonom o elektroničkim medijima utvrđuje se odgovornost pružatelja elektroničkih publikacija jednako kao što se utvrđuje odgovornost pružatelja usluga na radiju i televiziji, to znači i na internetskim portalima postoji urednička odgovornost za objavljeni i potpisani tekst ali i za komentare koji su sastavni dio tog teksta. Ako se radi o komentarima neprimjerenog sadržaja ili komentarima s elementima govora mržnje, potrebno ih je ukloniti ili spriječiti njihovu daljnju vidljivost. Kao što je sam objavljeni tekst u skladu s određenim normama, takav mora biti komentar koji se nastavlja na njega. Na taj način promiče se kultura i suzdržavanje od neprimjerene retorike. Cenzurom je neosnovano nazvati postupak u kojem zakonodavac zajedno s pružateljima internetskih usluga pokušava spriječiti širenje štetnog i potencijalno opasnog sadržaja koji generiraju njegovi korisnici jer takvi online korisnici brzo pridobiju svoje sljedbenike i štetan ili neprimjeren sadržaj viralno se širi dalje. Naglasak ovog zakona je na podizanju kvalitete medija i suzbijanju govora mržnje u svim njegovim oblicima. Osim nadzora temeljenog na prekršajima i kaznama jednako je važno ulagati u medijsku pismenost kao instrument samoregulacije na kojoj je posljednjih godina veliki naglasak. Ako se mlade ljude kontinuirano uči kako konzumirati medije u suvremenom okružju dobit ćemo odrasle ljude koji će znati prepoznati vrijednosti i kvalitetan sadržaj, a onda i generacije koje se znati sadržajno odgovarati pristupu. Samo ulaganje u tehnologiju nije dovoljno bez promicanja tolerantnog i odgovornog načina komunikacije, a to je zajednička uloga ne samo zakonodavca i medija nego i cijelog našeg društva u cjelini. Promatrajući novi zakon s te strane jasno je da on ide prema pozitivnim promjenama i plasiranju pouzdanih i pravovremenih informacija te sprečavanju potencijalnih šteta što trebaju zagovarati svi oni koji djeluju u javnom prostoru. Poštovana kolegice. Moja i vaša sloboda uvjetovana je slobodom svih ljudi oko nas, isto tako demokracija i sloboda govora ne znači da možemo govoriti i činiti sve što želimo bez odgovornosti za isto. Ako na ulici pozivamo na nasilje, na mržnju ili na pedofiliju činimo kazneno djelo za koje nas se može procesuirati, ali u ovom slučaju ako u komentarima na određenom portalu pod nekim anonimnim pseudonimom govorimo i komentiramo na isti način pozivamo na mržnju ili na činjenje kaznenih djela u ovom trenutku nitko nije odgovoran i to nije dobro. Upravo prijedlogom ovog zakona se želi omogućiti da se to ne događa i da oni koji to čine odnosno da u tom trenutku vlasnik portala mora reagirati i da bude odgovoran.

Kolegice Grba Bujević mislim da ste izuzetno dobro u svojoj raspravi istaknuli, mediji su naš bitni saveznik da se ne stekne dojam da mi radimo ovo protiv medija ili da smo mi protiv medija. Naime, oni su jako bitni posebno u promicanju i prava i pravde i otkrivanju brojnih nepravilnosti, što isto tako moramo priznati. Ali s druge strane moraju biti i odgovorni ako rade u svemu onome što je napisano, bilo da pišu o nekakvoj diskriminaciji, a brojne kolege i ja osobno doživila sam različite diskriminacije zbog svog političkog uvjerenja, zbog svog djelovanja. Kakve to ima posljedice ne samo na mene kao osobu i moju obitelj već i na djecu, tu se govori kakav utjecaj može imati na maloljetnu djecu, pa mislim da bi tu svako od nas trebao jako dobro povesti računa kad proziva svog kolegu neosnovano da li to možda ima posljedica ako ne na njega na njegovu obitelj. Tako je kolegice Juričev Martinčev, upravo zato je važno da radimo svi skupa puno zajedno, to je najvažnije, da svi radimo na onoj medijskoj pismenosti o kojoj smo rekli kako bi jedan dan imali i sa jedne strane, novinarske strane, ali i sa naše strane političke strane bilo kojeg onog koji ima mogućnost govora u javnom prostoru da smo svi tolerantniji i da svi zapravo poštivamo osobu o kojoj govorimo i da ne iznosimo neistine.

Dobro večer svima. uvjetima covid krize ovaj zakon je trebao prije svega odražavati činjenicu da je zapravo u Hrvatskoj smanjen broj radnih mjesta u medijima koja su ionako ta radna mjesta bila prekarna i nesigurna, da su materijalni uvjeti proizvodnje medijskog sadržaja degradirali danas bi zapravo prvi i osnovni interes ovog zakona trebalo biti očuvanje redakcija, produkcijskih pogona, novinarskih dakle radijskih i medijskih radnih mjesta kao i ojačavanje kompletno znači materijalnih uvjeta proizvodnje vijesti i općenito egzistencijalnih uvjeta radnika. Ministarstvo kulture i medija donosi zakon koji nije adresirao ove probleme niti ih je pokušao riješiti jer nije napravljena analiza stanja u medijima, nije se donijelo strategiju koja bi se temeljila na problemima medija i novinarstva, niti je prvo donesen krovni zakon medijski, znači Zakon o medijima. Inače tehnološki razvoj ukazuje da su danas svi mediji više ili manje elektronički, tako da i ova podjela može se dovesti u pitanje. Sindikate koji bi ove probleme trebali adresirati i koji te probleme adresiraju se u ovom zakonu naziva interesnim skupinama. To je nešto što je ostalo moramo priznati od prethodnih zakona, to nije ništa novo. Ali članak 33. Glasi doslovno ovako: „Državna tijela i njihovi predstavnici, te sindikati i različite interesne skupine ne smiju utjecati na nakladnika televizije i/ili radija glede stvaranja audio vizualnog ili radijskog programa. Dakle, sindikati ostavimo po strani žute sindikate uglavnom se zalažu za radnička prava, za radna mjesta, radnike, za javno dobro što bi dakle u ovoj covid krizi svakako trebala biti i zadaća ovog zakona. Dok se u ovom članku stječe dojam da su sindikati doslovno jedna od interesnih skupina te se njima treba ograničiti i utjecaj na urednike i audio vizualni program što je praktički u trenutku štrajka jedina metoda borbe. Nije ovo jedini članak koji to čini. I u mnogim drugim situacijama zapravo se sindikalna borba u Hrvatskoj kriminalizira. Ovaj zakon je s druge strane uistinu ilustracija utjecaja interesnih skupina. Tako imate članak 31. problematični stavak 8. koji omogućava da nakladnici mijenjaju programsku osnovu svojeg programa čak do 9%, a da za to ne trebaju tražiti suglasnost Vijeća za elektroničke medije.

Nadalje, članak 43. očito pod pritiskom privatnih medija dozvoljava da se smanji obaveza objavljivanja lokalnih vijesti i obavijesti iz područja koncesije uz dosadašnjih 10% na čak samo 4, 5 ili 7% Osim što će ovime lokalne sredine izgubiti mogućnost informiranja o lokalnim temama sigurno će posljedica toga biti opet i otkazi i zatvaranje radnih mjesta. Obaveza vlastite proizvodnje, je ovdje nedefinirana, to je nešto od prethodnog zakona ali se upozoravalo i HND je upozoravao da je to trebalo promijeniti. Ostalo je znači isto kao u dosadašnjem zakonu. Postojeće odredbe o vlastitoj proizvodnji ne obavezuju nakladnike na to da proizvode na hrvatskom jeziku niti u Hrvatskoj. Mogu računati programe koji su u cijelosti realizirani izvan Hrvatske na stranom jeziku što međunarodne televizijske kuće itekako koriste. Posebni problem predstavlja naravno Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija članci 70. i 71. koji se taj fond ne povećava, dakle za financiranje kvalitetnog novinarstva niti je taj fond narastao, a fond bi se trebao povećati i predviđa se za barem 120 milijuna kuna godišnje. No, sada su vrata otvorena i komercijalnim i tržišno profitno orijentiranim medijima.

Hvala gospodine potpredsjedniče, ministrice. Pozdravljam prvo vašu otvorenost da razmotrite prijedloge koji su izneseni u ovoj raspravi što aktivno sudjelujete iako u ovim kasnim noćnim satima što ste i pojasnili stav Vlade pogotovo oko članka 93. ali i oko nekih drugih tema na primjer da se ovim zakonom ne reguliraju društvene mreže, da naši građani mogu biti apsolutno mirni, da je pošta i dalje nepovrediva, da nitko neće gledati kakve su poruke, sms, Whats up itd. Približavamo se kraju rasprave, pa bih ja iznio tri konkretna prijedloga. Uzimajući u obzir i pluralnost ovoga Doma naravno i pluralnost i naše vladajuće koalicije. Prvi u članku 3. predložio bih da se doda jedan paragraf koji bi glasio rodni identitet označava osobnu percepciju o rodu tj. o društveno oblikovanim ulogama, aktivnostima i osobinama koje društvo smatra prikladnim za žene ili muškarce time da su rod i rodni identitet neodvojivi od spola i biološke datosti. Bilo je i oporbenih, ali i dio vladajuće većine koji su otvorili tu temu. Treba reći da je to termin koji je korišten i u prijašnjem dakle sadašnjem zakonu i u drugim zakonima, ali naravno kad se piše novi zakon prilika jest da se i specificira to je u krajnjoj liniji naša uloga. Što se tiče Članka 14. gdje piše da u audio i audiovizualnim medijskim uslugama je zabranjeno poticati, pogodovati poticanju i širenju mržnje ili diskriminacije na osnovi ideja i onda kaže fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima, predložio bih da se tu kaže na osnovi totalitarnih ideja i onda nabrojiti konkretno povijesne dakle diktature koje su bile ili okupirali domovinu ili dijelove naše domovine ili vladali dakle na temelju ideja fašističke i nacionalsocijalističke ustaške komunističke diktature i drugih autoritarnih režima. Mislim da je to uvijek i bila intencija prijedloga ali možda s ovim jezikom se to bolje označava.

Znam da neki se protive jer boje se takvog termina da bi nekako mogao razvodniti ideju domoljublja, mislim da nema mjesta takvim strahovima u Ustavu jasno kaže da je hrvatska država osnovana na temelju vrijednosti Domovinskoga rata u krajnjoj liniji nema razloga da se bojimo Ustava, svi smo dali prisegu na hrvatskom ustavu i to ga, stoga promovirati ustavni patriotizam odnosno domoljublje koje će biti temeljen na tim ustavnim vrednotama naravno na ovim koje sam spomenuo, ali i na svim vrednotama koje su navedene i u našem Ustavu mislim da bi trebalo promicati i mogućnost onda već kada pišemo novi Zakon o elektronskim medijima pa imamo mogućnost dodati i određene odredbe npr. i u ovo Članku 71. Kao što sam rekao 3 konkretna prijedloga koje kao što ste do sada ministrice rekli, otvoreni ste na konkretne prijedloge da se razmotre prilikom pripreme konačnog prijedloga zakona, vjerujem da oni mogu nisu, ne odnose se na možda samu srž i one najvažnije odredbe zakona, ali s obzirom da su i u ovoj raspravi, a očito i u javnoj raspravi imali dosta prostora vjerujem da mogu uzimajući u obzir različite stavove na jedan konstruktivan način dati jedan doprinos u poboljšanju ovog teksta prilikom drugog čitanja. Ograničit ću se samo na jedan od vaših sadržajnih prijedloga koji ste ovdje iznijeli, a to je razlika između spola i roda. Znači ovdje se jako često sad priča o toj terminologiji pa možda da pojasnimo. Znači rod i spol nisu istoznačnice. Prema tome, ne možete ih navoditi da jesu. Znači dok se spolni identitet dobiva rođenjem, rodni identitet je nešto društveno uvjetovano i performativno.

Da, možda dok sam čitao je malo teže pratiti kad bi imali tekst bi mogli bolje vidjeti, a nisam ih tretirao kao da su sinonimi i da znače isto već sam rekao da su različitog značaja ali da se rod i rodni identitet ne mogu odvojiti. Dakle, da jednostavno ne možemo zatvoriti oči. Dakle, priznaje se i ovaj dio osobne percepcije ali isto tako i objektivnih bioloških činjenica. Mislim da nema razloga zatvoriti oči pred realnošću da to uopće ne bi bilo dobro. To bi bio jedan ideološki pristup. Dakle, znate onu ako se ideologija i činjenice ne slažu tim gore po činjenicama.

Poštovani potpredsjedniče, drage kolegice i kolege, danas u svijetu je informacija jedan od najjačih svjetskih biznisa. Svako od nas kao ljudsko biće, kao čovjek, kao građanin donosi odluke na temelju onih informacija kojima raspolaže. Mi raspravljamo o jednom zakonu kojemu bi core business trebao biti informacija.

Činjenica je da u našem medijskom svijetu imamo malo informacija, puno komentara. I baš zato što imamo puno komentara, a malo informacija događaju nam se ovi prijepori o kojima je i danas bilo riječi. I činjenica je da politika voli medije i da mediji vole politiku odnosno da jedan želi utjecati na drugoga i mediji na politiku i politika na medije. Zato da bi dobili medijsku vidljivost, da bi bili birani. Mediji žele utjecati na političare zato da bi dali vidljivost onima koji određuju oglašivači u tim medijima. I trošiti kisik na nešto što bi trebalo riješiti deontološki to u svakom slučaju nije u ovom zakonu i ja ću braniti određene odredbe koje su ugrađeni u ovom zakonu, ali to je krivi zakon. Ovaj zakon bi se trebao baviti elektroničkim medijima kao takvima, a ne deontologijom odnosa o pravilima struke. Rekoh, imali smo Zakon o javnom priopćavanju pa je to postao Zakon o medijima, Zakon o informiranju, mi bi ga trebali početi nazvati i pisati novi zakon i nazvati ga krovnim zakonom koji bi trebao biti organski zakon koji bi se trebao izglasati natpolovičnom većinom, koji bi trebao glasiti zakon o javnim komunikacijama jer prijepori o kojima mi govorimo vezano za komentare i snošenje odgovornosti vezano za komentare na portalima to je potpuno suvislo, potpuno suvislo jer to dokazuje sudska praksa. Ako mi njega i upišemo nismo ništa drugo napravili nego smo možda u sudovima koji u prvom stupnju odlučuju o tim stvarima dali jednu jaču indikaciju jer u drugom stupnju je inače tome tako.

Da li je to elektronski medij potpuno nebitno. Ne možemo imati dva, tri zakona koji reguliraju jednu te istu stvar u onom deontološkom smislu u onom stručnom smislu u smislu djelatnosti i to je ono što je moja poruka vezano za taj dio jer govor mržnje nije pitanje zakona, to je pitanje zakona o komunikaciji o medijima o struci. To staviti u elektronske medije danas su svi mediji elektronski. Papirnati medij ima svoj portal, elektronski medij je radio ima svoj portal, televizija ima svoj portal, a imamo i suprtno, imamo i tiskane medije koji imaju svoj portal u kojemu imate videozapise.

I sada da se malo našalim, zašto govorim o prijeporu? Imali smo nekad davno papirnate medije, jeste imali rubriku pisma čitatelja? Stavljao je ono što je on htio i to je tome tako. Mislim nemojmo otkrivat toplu vodu i trošit nešto što je evidentno i što je dokazano i kroz sudsku praksu. Sad tu sudsku praksu samo se pretače u tu zakonsku novelu koja, nažalost po meni je u krivom zakonu. Ali je tome tako.

Drugo je bilo da zamolim gospođu Koržinek, evo tu je još uvijek s nama ako nije problem da mi odgovori na moje prijedloge koje sam dao. Znači prvo pitanje što je sa koncesijama? Drugo je bio prijedlog da se uvedu kazne za čl. 39 i treći je bio prijedlog da se novčane kazne koje su propisane ne propisuju u apsolutnim iznosima nego u postocima u odnosu na ukupne prihode

Imam još poslije, imat ću još poslije nekoliko prijedloga pa bih vas zamolio da odgovorite dal će te to prihvatiti, dal ćete opće razmotriti te prijedloge. Ja ću vam ispričat jednu životnu epizodu gdje sam sa jednim franjevcem i u jednom društvu smo ga isprovocirali da uđe s nama na striptiz, bio je gvardijan između ostalog.

Hvala potpredsjedniče. Poštovana ministrice, saborski kolege. Znam da je danas već bilo dosta govora o potencijalnom ili faktičkom narušavanju slobode medija, no i ja ću započet sa tim. Mislim da ovaj prijedlog zakona jednostavno na neki način gura elektroničke medije, to jest prije svega portale i njihove urednike prema autocenzuri jer kao što je ministrica rekla u uvodnom izlaganju da se taj dio zakona trebao još jednom dodatno podcrtati, pa tako ja želim još jednom dodatno podcrtati ovdje da mislim da će se malo koji portal ili urednik usuditi riskirati kazne čisto temeljem svoje procjene da li će neko tijelo procijeniti da li nešto je govor mržnje ili nije. Ako netko u jednom portalu ispriča samo jednu anegdotu u kojoj je svjedočio nekom govoru mržnje kako će se to tretirati. Dakle, to je jednostavno jako sklisko područje gdje mislim da će ipak većina portala pribjeći tome da jednostavno isključi komentare i da se jednostavno na taj način sačuva od financijskih sankcija i mislim da je to ovdje jako loše. No ove izmjene zakona imaju i neke druge probleme po mom mišljenju, a to su problemi da ove izmjene zakona dodatno povećavaju administraciju poduzetnicima i dodatno reguliraju sami sadržaj privatnih medija. Dakle, meni nije jasno čemu reguliranje sadržaja. Mi imamo ovdje situacije gdje se evo samo primjer je regulira usluge kod televizije usluge na zahtjev sa minimalno 30% europskih djela. Dakle, može se tu nametnuti bilo kakav postotak, ali na kraju će ljudi odlučivati sami što će gledati. Dakle, imamo primjerice regulaciju od 50% vremena da se prikazuju djela europske proizvodnje ili primjerice minimalno 5% prihoda da se mora potrošiti za hrvatska djela. Dakle, razumijem da se regulira da onaj dio gdje država sufinancira neke aktivnosti da se tu regulira dakle čija tj. da to budu hrvatska djela, ali nije mi jasno da taj vlastiti prihod ako sam ovaj dobro razumio zašto se tu ide uplitati na koji način će privatni poduzetnici raspolagati sa vlastitim prihodom. Dalje što se tiče primjerice kod radija obaveza 25% emitiranja hrvatskog sadržaja od čega većina 20% između 6 i 22 sata.

Ima još takvih regulacija u ovom zakonu, ali da ih ne nabrajam sve. Zašto im to jednostavno ne dozvoliti? Dakle, trebamo se sjediti da imamo i Hrvatsku radioteleviziju. Hrvatska radiotelevizija se prilično izdašno financira kroz obaveznu pristojbu sa preko milijardu kuna godišnje.

Dakle, nema potrebe da se tu ograničava privatne radijske postaje. Također imamo neke situacije gdje se uvode još neke administrativne obaveze televizijama u smislu nekih dodatnih financijskih izvještaja ili komplikacija administrativne kod provođenja humanitarnih akcija.

Zahvaljujem se. Dakle, jedan od nekakvih spornih stvari u ovom Prijedlogu zakona na koje smo najviše reagirali dakle je bio taj zahtjev koji Europski sud postavlja kada govori o ograničenjima slobode izražavanja, a to je predvidljivost. Dakle, Europski sud ovaj pojam koji kaže da se prava mogu ograničiti samo zakonom, pod pojmom zakon ne smatra nešto što se naziva zakonom, nego bilo koji propis koji ima kvalitetu pristupačnosti dakle da je dostupan, ne može biti neki interni pravilnik i koji je predvidljiv. Dakle koji svakom razumnom čovjeku jasno poručuje što se od njega očekuje ili da radi ili da ne radi. I to je ono što evidentno prema mnogima koje smo ovdje argumentirali nedostaje dakle upravo taj element predvidljivosti da li će mediji dakle elektronički mediji posebno u ovom dijelu odgovornosti nakladnika znati zapravo koja su to ponašanja dopuštena, a koja nisu dopuštena. I to je ono što mislim da do kraja drugog čitanja trebamo razjasniti. Dakle, u praksi Europskog suda tu imamo dva bitna slučaja koja nam pomažu da razgraničimo to za što i u kojoj mjeri jest medij odgovoran u pogledu čitavog sadržaja koji se objavljuje na njihovim stranicama dakle uključujući i komentare čitatelja odnosno onaj sadržaj koji je generiran od strane trećih strana recimo to tako. I tako u slučaju Delfi je Europski sud dao za pravo Estoniji da nije zapravo ograničavala pravo na slobodu izražavanja kada je kaznila medij koji je imao u komentarima eksplicitan i vrlo radikalan govor mržnje protiv jedne društvene skupine, ali to je napravio Europski sud jer se ispunilo nekoliko uvjeta. Prvo radilo se o komercijalnom mediji što je bitan element. Drugo radilo se o tome da se ti komentari nisu makli 6 tjedana. I treći element koji je bio izuzetno bitan za tu prosudbu da li je Estonija pretjerano ograničila pravo na slobodu izražavanja ili ne je bio element kazne. Kazna je bila 320 eura, 320 eura za jednog od najvećih nakladnika tamo, a to je koji zarađuje puno više. I zašto sam to sada rekla? Bitno je da u zakon ugradimo te elemente i te osigurače, a ti osigurači se ne vide primjerice u visini naših prekršajnih kazni. Dakle, 320 eura nije isto kao 50 000 kuna, razumijte. I kazne koje smo mi ovdje propisali mogle bi se u kontekstu ocjene Europskog suda, u kontekstu ocjene proporcionalnosti smatrati neproporcionalnima i pretjeranim ograničenjem posebno kada se radi o malim lokalnim medijima kojima taj novac može značiti propast. I zato moramo zapravo staviti kazne u omjer određenih prihoda koje određeni medij ima. U drugom slučaju recimo kada se radilo o slučaju indeksa u Mađarskoj protiv Mađarske je sud rekao da je Mađarska pretjerano ograničila prava na slobodu izražavanja iz razloga što se radilo o komentarima koji su bili uvredljive naravi, koji su dakle vrijeđali i radilo se o grubom govoru, ali nije se radilo o eklatantnom primjeru govora mržnje. I to je ta razlika koju moramo isto jasno postaviti šta je uvreda, šta je uvređujuć govor, šta je grub govor, a šta je zapravo govor mržnje. I pri tome mislim da bi dobro kao kriterij bilo uzeti da se o govoru mržnje koji se sankcionira radi onda kada se radi o onom govoru mržnje kojem Europski sud za ljudska prava niti ne daje zaštitu prema članku 17. znači uopće nisu prihvatljivi, ne razmatraju se, uopće se ne razmatra zahtjev. Tako da to je neka granica koju bi mogli postaviti. Htjela sam se još osvrnuti na bitnu stvar koja se tiče uopće koliko ovaj zakon osigurava slobodu medija. Znači po nama jedna od ključnih stvari je da ne može bit slobode medija u okruženju u kojem smo medije prepustili tržištu gdje se na tržište od tri i pol milijuna ljudi očekujemo da oni prežive. Oni se onda okreću ka različitim strategijama od kojih je jedna poslovna strategija upravo govor mržnje i na tome bildaju svoje klik bejtove i na tome bildavaju svoje oglašavanje, jer su prepušteni zapravo tom tržištu.

Izvolite.

Hvala lijepa. Evo nastavit ću tamo gdje sam stao. Mislim da bi bilo dobro da se članak 39. doradi jer se trenutno odnosi samo na tijela državne uprave i poduzeća u državnom vlasništvu te da se u ovom članku obvežu i županijske i gradske i općinske ustanove i poduzeća u vlasništvu lokalnih samouprava. Prema sadašnjim odredbama zakona na primjer grad Zagreb ili Zagrebački holding ne mora ni jednu kunu izdvojiti za oglašavanje u audio vizualnim ili radijskim programima regionalnih i gradskih nakladnika televizije ili radija kao pružanja elektroničkih publikacija. Sugeriram da se tu uključuju i županijske i gradske institucije i poduzeća kao što su uključena u članak 40. s time da je člankom 40. definirano da se sredstva dijele putem javnog natječaja, ali samo u slučaju da su osigurana u proračunu tih jedinica i institucija i poduzeća. U dijelu u kojem se navodi da ukoliko se osigura spomenutih 15% sredstava ona će biti raspoređena na temelju unaprijed određenih kriterija javnog poziva. Ali preostalih 85% se raspoređuje kako se hoće. U članku 42. se nalazi odredba koja je možda i po mišljenju struke zapravo neustavna i ne postoji ni u jednom zakonu članica EU a radi se o tome da je lokalnim televizijama i radijima zabranjeno emitiranje emisija pod pokroviteljstvom stranaka ili nezavisnih kandidata osim u vrijeme izborne kampanje. Isto tako, iz ovog su članka zakona izostavljeni portali što znači da oni mogu imati tekstove političkih stranaka i izvan izborne kampanje, ali ti portali nisu izostavljeni iz onih 15% koji se trebaju osigurati za lokalne medije. Znači imamo neke probleme. I sada dolazimo do apsurda da lokalni mediji moraju istovremeno pratiti lokalne čelnike i to u 30% programa, ali ne smiju objavljivati emisije oporbenih stranaka iako one imaju što reći javnosti i javnost je zainteresirana za njihove objave. Moram podsjetiti da se općinskim i gradskim vijećnicima, članovima gradskih i županijskih skupština godišnje isplati otprilike oko 250 milijuna kuna koja bi se trebala bar deklarativno potrošiti za promidžbu, a oni za promidžbu u medijima ne smiju trošiti jer je tako propisano zakonom, pa samim time nisu niti ravnopravni kandidati ne samo zbog nemogućnosti emitiranja poruka već nemaju zakonsko pravo ni oglasiti gdje će prikupljati potpise za kandidaturu.

Ovo je važno ne samo zbog sadržaja, nego zbog cijene koštanja jer je informativni program najskuplji, pa je važno i zbog konkurentnosti na tržištu. Skrećem pozornost i na nedosljednost u nazivlju, pa bih molio da se to malo pogleda u zakonu, jer se spominje državna, regionalna, županijska, gradska i općinska i neka druga razina koncesija, a onda se to u članku 43. odjednom u člancima 5., 6., 7., 8. pojavljuje kao lokalni radio i televizija. Tko će pratiti broj stanovnika i mijenjati uvjete koncesija za tu lokalnu televiziju i ono što sam govorio ne znam nije mi jasno, ali mislim da se to može pogledati u zakonu i da se to još uvijek može primijeniti i prilagoditi potrebama zakona u pravom smislu riječi. Premalo se govori o radiju sutra, o digitalnom radiju. Zapravo nema ništa u ovom programskom dijelu a postavlja se pitanje što je sa portalima, blogovima koji uredno djeluju i naplaćuju marketing a da nisu registrirani pri Agenciji za elektroničke medije. Kad će im se i kako stati na kraj, a između ostaloga i zbog toga što za njih dolazi otprilike 90% fake newsa. Isto tako vlasnička struktura se spominje na mnogo mjesta, ali nigdje ne piše kada lokalna samouprava može biti vlasnik medija, pod kojim uvjetima a to otvara mogućnost da politički utjecaji na medije zbog financiranja, sufinanciranja i drugih vrsta utjecaja. I napominjem da je to u svim državama EU već riješeno. Između ostalog je riješeno i u susjednoj Srbiji.

Sljedeći će završno u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Bulj. Evo na kraju u ime Kluba elektronički mediji zakon u prvom čitanju nadam se da je ministrica čula što kažu oni koji imaju nekakve argumente treba doći do nekakvih izmjena. Poglavito ja bih još jednom napomenuo da ne smijemo smanjivati slobode, slobode govora. To trebamo naglašavati. To je ono što je zajamčeno Ustavom i na tome ne smije imati pravo ekskluzivno da određuje kriterije u slobodi govora da određuje vlast ili vladajući bez obzira tko je na vlasti.

Ja recimo gledao sam brojne sportske utakmice koje promiču zdravi život nogometne utakmice i ostalo da vidimo primjera da tvrtke koje proizvode alkohol su glavni sponzori. Ili primjera imate još i rapidnijih takvih slučaja ono što promiče zdravlje da su sponzori ali mediji o tome ovise, mediji o tome žive na taj način da trebamo pogledati i s tog aspekta da mediji previše ovise o oglašivačima i to tako funkcionira. Mogli bi pričati i o teleoperaterima, utjecaju teleoperatera na medije i ostalih, oni koji imaju novac koji mogu utjecati preko oglašivača ali mediji na žalost sve više … mislim na žalost to je tako da mediji ovise o oglašivačima. Tako da ne smijemo gušiti slobodu medija. Ne smijemo gušiti istraživačko novinarstvo. Poglavito evo sam zapanjen kada vidim kako arče i banče oni u koje ljudi imaju najmanje nepovjerenje, a to su suce recimo županijski suci na korona partiju kod Željka Keruma. Kada vidimo te slike kako su izašle, mislim te fotografije u ovoj pandemiji to je zaista to nepovjerenje ljudi koje izlazi iz i toga dijela. Tako kontrola medija poglavito sloboda, sloboda govora je nešto što je najbitnije. Međutim činjenica je da kroz slobodu govora imamo ogroman utjecaj vlasti poglavito na javnu televiziju, javne servise, određene portale … ministarstva više rade na dojmu, nego na stvarnim činjenicama.

Evo ja bih zaista htio ukazati kako se Vlada ne bavi onim stvarima kojima bi se trebala baviti. Očekujem ministrice da ćete sve što je rečeno poglavito što se tiče sankcija prema portalima da ćete to dobro sagledati do drugog čitanja i da ćete naći način da ti portali ne budu isključivo i samo ovisnici kao npr. spominjao sam određene portale koje financiraju isključivo županije, lokalne samouprave i one ovise isključivo na taj način o njima. To su manji portali. Teško je naći dobar model, ali sprječavati slobodu govora to ne smijemo dozvoliti. A smatram da ovim zakonom se ide u ono za što se nismo borili u Domovinskome ratu da se ide u smanjivanje prava govora. Pa mi saborski zastupnici smo imali veće mogućnosti prava govora tj. veća u prošlom mandatu kada su smanjena prava govora saborskim zastupnicima zato što se recimo kojem potpredsjedniku dugo ne sjedi jel' ne voli nekoga, ali narod nas je birao. Tako da smanjivanje prava govora saborskim zastupnicima poslovnički je bilo u ovome Saboru, a kamoli da utječemo prema medijima. Utjecaj na medije i kriterij na koji način komentirati, skidati komentare ne može se određivati zakonom. Neke stvari su zabranjene i morbidne. Međutim, neke stvari vi ovdje kao što je rečeno i to je dobro rekao moj kolega Raspudić znači vi ovdje ne smijete citirati Papu Franju da ne bi ispalo to kao nekakav krimen da ste rekli. Tu je puno toga uneseno kroz rodnu ideologiju, kroz ovo, kroz ono.

Pa evo još jednom u završno ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka mislimo da ovaj Prijedlog zakona treba popraviti do drugog čitanja prvenstveno 4 aspekta. Ovu zanemarenu neprofitnost medija. Zatim kontradiktornost u nekim odredbama. Zatim nejasnoće, gdje nije jasno zapravo na šta je zakonodavac tj. predlagatelj zakona mislio te isto tako prenormiranost i dat ću nekoliko primjera za svaki od tih još jednom ako nisu već spomenuti u današnjoj raspravi. Što se tiče neprofitnosti kao i Hrvatsko novinarsko društvo tražimo da se vrati taj pojam u Članak 3. gdje su ovi osnovni pojmovi posebice vezano za neprofitne proizvođače audiovizualnog i/ili radijskog programa. Isto tako primjerice kad govorimo o ovoj kontradiktornosti dat ću primjer Članka 16. koji je po nama isto tako i prenormiran i koji bi trebalo ili izbaciti ili drugačije regulirati gdje kaže se primjerice u tom Članku 16. audiovizualni i radijski programi te sadržaji i elektroničke publikacije trebaju udovoljiti slijedećim kriterijima, događaji se moraju vjerno prikazati, a različiti pristupi i mišljenja moraju biti primjereno zastupljeni. Da li to znači da kad imate primjerice tv program pa onda morate imati i stranu koja kaže da klimatske promjene se dešavaju i onu stranu koja kaže da se ne dešavaju. A s druge strane ako kažemo da moraju isto tako biti činjenice prikazane onda je to znači prikazati u isto vrijeme sve perspektive, a govorit o tome da moraju biti prikazane samo činjenice znači jednu perspektivu. Tako da u istom članku zapravo se taj članak pobija jedno s drugim. Znači ili imamo sve perspektive prikazane i moramo prikazati sve perspektive iako 1% znanstvenika misli da klimatske promjene nisu stvarne u odnosu na 99% ili kažemo da ćemo prikazivati samo činjenice, ali onda nema različitih perspektiva. Ovdje se u istom članku od nakladnika očekuje i jedno i drugo. Znači da moraju prikazivati znači činjenice, a u isto vrijeme da moraju poštivati razlike u mišljenjima i perspektivama na te iste činjenice. S druge strane u Članku 25. primjerice se kaže u audiovizualnim i medijskim usluga i radijskim programima nije dopušteno objavljivati priloge osobito nemoralnog i pornografskog sadržaja. Gdje je tu granica, šta to znači osobito nemoralnog sadržaja, nije, nije dozvoljeno prikazivati uopće ikakve sadržaja u mediju, kud tu povlači granicu. Dalje, što se tiče Članka 35., nije dopušteno oglašavanje političkih stranaka, koalicije i nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru te članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave izabranih s liste grupe birača, primjerice nas i primjerice gradskih i županijskih zastupnika osim za vrijeme izborne promidžbe. To se odnosi naravno na elektroničke medije, međutim svako malo političari objavljuju evo sad smo imali objavljuju plakate, plaćaju oglase u tiskanim medijima u novinama mimo promidžbene kampanje. Kako je to moguće da jedno vrijedi za tiskane medije u odnosu na ono što vrijedi za elektroničke publikacije, elektroničke medije. Znači nije mi točno to jasno šta tu se zapravo pokušava postići, a da ne govorim o nekim oglašavanjima putem internet portala kroz Google Edge itd., cijelo vrijeme koje rade političke neke stranke, koje rade političari, koje rade i neki saborski zastupnici, ne govorim tu sada o Facebook-u nego konkretno na internim portalima reklamama koje se vrte. Isto tako što se tiče Članka 93. o njemu se danas puno pričalo, nama se čini da, da, još jednom ćemo ponoviti, govor mržnje treba suzbijati međutim isto tako svaka vlast mora moći biti kritizirana, svi koji su javni dužnosnici moraju trpiti puno veću razinu pa ako hoćete i uvredljivog govora koji ne smije biti na bilo kakvoj, diskriminacija na bilo kakvoj osnovi, ali mora biti, moramo trpiti pa ako hoćete i nekakve uvrede kao javni dužnosnici i političari, kao bilo tko tko obnaša vlast jer to je isto tako jer inače ćemo početi cenzurirati i određivati gdje je ta granica uvredljivog nekog govora. Znači jasno je šta je govor mržnje, ali s druge strane ono što je uvredljiv govor svakako ne bi trebali normirati, a posebice ne na ovakav način.

Hvala poštovanim zastupnicama i zastupnicima na iznesenim komentarima, na primjedbama, na mogućnosti da neka, neke teme iz ovog zakona i razjasnimo. Danas smo zapravo od 9 i 30 ujutro evo do sad razmatrali u ovom visokom domu dva vrlo važna zakona za hrvatske kulturne i kreativne industrije, a Zakon o elektroničkim medijima jednako je važan za razvoj medija u Hrvatskoj, elektroničkih medija, za razvoj medijskog tržišta, za publiku, za društvo u cjelini i važan je da bi omogućio tom dijelu kulturnih i kreativnih industrija lakše poslovanje u današnjim okolnostima. Bilo je dosta pitanja u raspravi oko toga je li zakon prenormiran ili je u nečemu nedorečen pa bi ga trebalo dodatno normirati. Ja bih rekla ovaj zakon je u velikoj mjeri kao i njegove prethodne inačice nadahnut europskom praksom. Tu ne mislim samo na EU, nego i Vijeće Europe kao najstariju europsku organizaciju koja je zapravo kroz desetljeća svog rada izgrađivala to nasljeđe različitog ne samo normi, ne samo međunarodno pravnih ugovora, nego i različitih preporuka koje su usmjeravale razvoj medija u Europi. Stoga je i ovaj zakon kao i mnogi drugi zakoni doista u nekim svojim izričajima možda se onima koji se ne bave medijskim zakonodavstvom čini nedorečen, dok je u nekim svojim segmentima, a posebno tamo gdje treba zaštiti ranjive skupine kao što je pitanje oglašavanja, zaštite maloljetnika, sprječavanje određenih postupanja npr. vezano uz oglašavanje alkohola itd. tu je jako detaljan i jako striktan. I to je nešto što je zapravo najčešće okvir medijskih zakona. Dakle, tu je dosta načela. Čini mi se da o tome nije bilo dovoljno riječi danas, da možda nije kod svih potpuno jasno da sve odredbe ili najveći dio odredbi ovoga zakona nije mišljen zato da bi bilo tko sankcionirao medije bez obzira jel' to neovisni regulator ili sudovi, nego je mišljen upravo kao jedan temelj, kvalitetni principi na temelju kojih će najčešće mediji sami kroz svoje samoregulatorne i koregulatorne akte uređivati svoje poslovanje, i svoje pristupe i svoje politike. Na žalost a ova rasprava se u tome ne razlikuje od mnogih drugih rasprava koje sam i u prošlim svojim mandatima kojima sam nazočila kada se govori o medijima, bilo je puno tema koje izlaze izvan okvira onoga što je u ovom tekstu predloženo, određenih interpretacija koje ne proizlaze iz teksta ovoga zakona, rekla bih i manjka uvida u praksu Vijeća za elektroničke medije kao našeg stožernog regulatornog tijela, ali i u sadržaj brojnih podzakonskih akata, pa i preporuka dakle i koregulatornih akata koji su u proteklih nekoliko godina odnosno više od 10, 15 godina donošeni. Ja bih apelirala da u razmatranju ovoga Zakona u drugom čitanju se uzme u obzir i da zaista bogata praksa. Sve je dostupno na stranicama Vijeća, dakle tamo su u tim postupanjima Vijeće a uvijek u suglasju, i u dogovoru i u raspravi s nakladnicima mnoga pitanja puno detaljnije propisala. Naše je mišljenje da medijski zakoni zaista moraju se u velikoj mjeri zadržati na principima, načelima i smjernicama i da što više toga treba ostavljati dobroj praksi samoregulacije i koregulacije. U takvom jednom demokratskom pristupu nadzora nad medijima vjerujem ugodnije će se osjećati i mediji, i zakonodavac, ali i oni koji medije konzumiraju jer će znati da svatko ako tako kolokvijalno mogu reći stoji na svom mjestu. Na kraju, ovaj Zakon, ovaj Prijedlog zakona želi zaštititi dosegnute standarde i u tom smislu mišljenja sam bez obzira što je ovdje bilo dosta kritike da preuzimamo rješenja iz prošlih zakona, mišljenja sam da ono što je dobro funkcioniralo u praksi i oko čega nije bilo nejasnoća u primjeni ne treba mijenjati i da s tim ne treba eksperimentirati. To je nešto što je uopće za naš zakonodavni sustav taj tip stabilnosti je važan. Određena liberalizacija koja se predlaže posebno u onom dijelu linearnih medija koji su zaista bili jako normirani u odnosu na medije na zahtjev, usluge na zahtjev koje su bile potpuno deregulirane dakle tu je ovaj zakon pokušao napraviti određeni balans i u tom smislu se išlo i sa određenim mi mislimo poboljšanjima koja će donekle olakšati rad linearnih medija. I ono na što svakako stavljamo naglasak, a to je poticanje hrvatskih sadržaja, hrvatske kulturne i kreativne industrije. Čuvamo Fond za pluralizam medija kao važan instrument koji omogućuje velikom broju medija u Republici Hrvatskoj da ispunjavaju svoju javnu uslugu bez obzira što nisu javni nego komercijalni mediji, a očekujemo kao što smo prošle godine prvi put raspisali javni poziv za financiranje kvalitetnog novinarstva da ćemo u vremenu koje je ispred nas i kroz europske fondove koji će u novoj financijskoj perspektivi po prvi put imati sredstva za razvoj medijske pismenosti i poticanja kvalitetnog novinarstva, pa onda i komplementarnim nacionalnim financiranjem pomoći daljnji razvoj medija i posebno ulaganje u kvalitetno novinarstvo i u razvoj novinarske profesije koja je u Hrvatskoj kao i nažalost u mnogim drugim državama ugrožena.

Prva je poštovane zastupnice Benčić. Prvo bih samo komentirala nešto što ste sada rekli, a to je da ste primijetili da nisu zastupnici upoznati sa svim podzakonskim aktima, samoregulatornim mehanizmima, odlukama Vijeća za elektroničke medije, pa zato možda ne razumijemo cjelokupnu materiju ovoga Zakona.

Druga stvar. Ja i dalje tvrdim da ne može biti slobodnih medija ako su izloženi ovakvoj razini tržišne utakmice.

To su profesionalci koji se bave ovom djelatnošću i vitalno su zainteresirani i prate rad Vijeća za elektroničke medije, nemaju nikakav problem sa ispunjavanjem svojih obveza što se vidi po malom broju upozorenja i malom broju kazni. Očuvat ćemo Fond za pluralizam, a kao što sam rekla upravo je naša Vlada prošle godine po prvi put osigurala sredstva za razvoj profesionalnog novinarstva u okviru pregovora i naše funkcije predlagatelja kad se finalizirao program medija, odnosno kreativna Europa. Zalagali smo se i pomogli smo da se i u okviru tog fonda u sljedećoj financijskoj perspektivi osiguraju financijska sredstva za kvalitetno novinarstvo i za razvoj medijske pismenosti. Jedna od tih je dakle ona praksa koja predviđa da javni sektor 15% svojih sredstava za oglašavanje treba utrošiti na lokalnim i regionalnim radijima i televizijama. To je bila osnova koja je omogućila veliku aferu Fimi Medie, izvlačenja novaca, velikog suma novaca iz tijela državne uprave i javnih poduzeća na ime oglašavanja. Ovdje se dakle to ostavlja člankom 39. gdje se dakle nastavlja sa praksom oglašavanja tijela državne uprave, javnih poduzeća na lokalnim radijima, televizijama i portalima. Dakle, zašto se to ne nazove svojim imenom, zašto se ne omoguće javne subvencije, dakle lokalnim medijima a ne na ovaj način koji je itekako bio koruptivan u prošlosti i pokazao se loš. Radi se o tome da ovi koji su navedeni u tom članku oni imaju svoje budžete za oglašavanje. I intencija ovog članka je da sav taj budžet ne bi otišao samo prema velikim nacionalnim medijima, da se minimalno 15% usmjeri prema lokalnim medijima, dakle to nije nikakva mjera koja bi poticala bilo kakav oblik korupcije nego upravo suprotna mjera koja želi poticati lokalne medije, uostalom i jedan instrument za koji se snažno zalažu u svim iteracijama zakona … [[Govornica se ne razumije.]] kao krovne udruge Nacionalna udruga televizija i Hrvatska udruga radijskih nakladnika.

Primjerice konkretno ovo što je najspornije bilo i mjesecima prije ove rasprave u Saboru. Konkretno zašto se ne bi onda nakladnicima dozvolilo ta dva modela. Oni ne moraju biti vidljivi svim čitateljima imenom i prezimenom, ali ukoliko se radi o govoru mržnje ili poticanju na nasilje da se tada može preko nakladnika utvrditi identitet ljudi koji su to napisali. I onda su ti ljudi odgovorni za to što su napisali.

Od trenutka kad smo počeli govoriti o ovom zakonskom rješenju i komunicirati ga javno, a tome ima i više od godinu dana navodili smo različite primjere. Dakle, možete nekoliko sati nakon objave članka nakon toga se to zatvori. Neki imaju određeni tip uredničkog filtera kao ona klasična pisma čitatelja. Dakle, postoji neki urednik komentara koji odobrava objavu onih komentara koji su vezani uz taj članak i koji se smatraju primjerenima. Postoji i određeni algoritmi, međutim oni imaju svoja ograničenja s obzirom da ne mogu se uključiti u kontekst. Postoje i neka druga rješenja.

Ja bih htio na kraju, mislio sam nešto, ali ću skroz drugačije. Više od 14 sati smo u sabornici od 9,30, dva iznimno važna zakona. I uistinu vjerujem da ste čuli puno dobrih prijedloga i evo molim vas da ih ugradite već u drugo čitanje, da onda i ta rasprava bude baš kvalitetna. Ja bih htio sve kolege evo iz oporbe pohvaliti, evo i kolege koji su tu iz vladajuće stranke isto od 9,30 i vas ministrice cijeli dan vas gledam iako se ne slažemo u nekim stvarima ali to je nebitno sada.

Evo s tim lijepim riječima ćemo zaključiti ovu raspravu i glasovat ćemo o ovoj točci kad se steknu uvjeti.

Izvolite.

4 Zakona o izborima zastupnika u HS danom smrti prestao je zastupnički mandat zastupniku Miroslavu Tuđmanu. HDZ na temelju čl. 42 st. 3 Zakona o izborima zastupnika u HS odredila je Tomislava Okrošu za zamjenika zastupnika.